Nastavljamo s radom, slijedeća pojedinačna rasprava, poštovani zastupnik Goran Ivanović. Hvala lijepo, uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre, uvaženi gospodine Capak, kolegice i kolege. Da je netko rekao prije 3 mjeseca da će u Hrvatskoj biti problem cijepljenje i procjepljivanje hrvatskog pučanstva, proglasili bi ga zlogukim prorokom. Upravo to imamo sada. Imamo milijun i 300 milijuna doza cjepiva a jednostavno ne uspijevamo procijepiti dovoljan broj hrvatskih ljudi. Ovdje iz ovog izvješća se dobro isformulirala ova briga za zdravlje, naravno hrvatske nacije, cijepljenje spada u najveće dosege suvremene medicine i tu uopće nema govora oko toga i svi oni koji govore u prilog cijepljenju, dobro žele i Hrvatskoj i onome evo što Stožer radi već punih 15 mjeseci. Ono što ja smatram da je bitno da odgovornost moramo disperzirati, ona se mora odcrtavati u svim porama hrvatskog društva, od jedinica lokalne, područne pa naravno i nacionalne vlasti. Ja mislim da imamo jedan problem na kojem bi ministre mogli poraditi a bitno bi pridonio tome da kampanja, da bi se što više ljudi cijepilo, mora biti među čelnicima lokalnih samouprava.

Želi li on i gospodarsku i turističku ili bilokakvu aktivnost, mislim da je to vrlo bitno. Mi do sada nismo koristili taj instrument, naši lokalni čelnici, lokalne samouprave imaju svoje lokalne radio postaje, svoje lokalne listove, svoje instrumente kako komuniciraju sa svojim stanovnicima, bilo da je riječ o infrastrukturnim projektima a kamoli kad je riječ o zaštiti zdravlja pučanstva. Tu mislim da možemo učiniti korak više i to je jednostavno nešto što bi trebalo biti prepoznato i od Nacionalnog stožera i biti disperzirano na jedinice lokalne samouprave. Nekoliko dobrih ideja također je vezano i uz ruralna područja. Hrvatska je ruralna zemlja i budimo iskreni da pojedini ljudi jednostavno ne mogu doć možda u centre gdje se vrši cijepljenje i ovi mobilni timovi za cijepljenje, bilo da je riječ o autobusima ili nekim drugim vozilima su sigurno nešto što može pridonijeti da se u kraćem vremenu cijepi što više ljudi. Danas smo slušali intervju odnosno jučer intervju predsjednika Vlade gdje je za Hrvatsku stvarno jedno jednostavno rješenje pred nama, samo ga trebamo prepoznati i artikulirati. Imamo milijun i 380 milijuna doza cijepova ovog trenutka u skladištu i da cijepimo milijun i 380 000 stanovnika uz ovo što smo cijepili do sad,a mi smo praktički došli na onih 70% za koje se smatra da je nekakva zona koja nas može zaštititi od ove pandemije.

Tako je, mislim da ne možemo koncentrirati sve probleme na jednom mjestu kao što ne možemo ni tražiti rješenja samo na jednom mjestu. Ovo što nam može pomoći a u biti nas ništa neće dodatno niti koštati, čak štoviše, ide u prilog ljudima koji žive na bilokojem prostoru lokalnih samouprava, na prostoru naše domovine je to. Uključimo se svi želimo li doći do brojke koju svi smatraju da je bitna za očuvanje zdravlja a to je procijepljenost od 70%, učinimo taj dodatni napor i mislim da ćemo postići taj rezultat.

Od početka su djelatnici zavoda i ostali zdravstveni djelatnici išli cijepiti u manje sredine, u naša sela, jel, držeći se Štamparevih principa, da je mjesto djelovanja liječnika tamo gdje žive ljudi. Prvi su krenuli s javnim pozivima, dolazi se bez naručivanja, nema gužvi i naravno, nema čekanja.

Naravno da regionalne samouprave su tu bile, bilo im je puno lakše jer u svojim sastavima imaju zavode za javno zdravstvo i onda sigurno mogu bolje djelovati, upravo se tu sada povela po meni rasprava oko nečega što bi trebao biti nekakav meritum kako ćemo disperzirati da sa regionalnih samouprava to spuštamo na lokalne samouprave pa čak i na mjesnu samoupravu koja tu isto može bitno pomoći, tamo su ljudi koji se međusobno dobro poznaju, koji mogu također nekakvim propagandnim aktivnostima koje brzo djeluju, pozvati ljude da se cijepe i da ostvarimo evo ovaj rezultat kojem stremimo. Slijedeća replika, poštovana zastupnica Maja Grba Bujević. Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolega. Vezano uz vaše izlaganje, apsolutno se s vama slažem. Imali smo dobar primjer da je lokalni su bili uključeni čelnici a to je ono vrijeme kad se nije moglo između županija, između gradova i tako, kad su se svi uključili, ta nam je akcija dala svakako dobre rezultate tada za ono doba što nam je trebalo. Ono što je premijer Plenković je neposredno iza lokalnih izbora, ali vrlo malo, možda drugi ili treći dan, sazvao županijske čelnike, nove, stare, one koji znaju što raditi, oni koji su tek novi došli pa ne znaju uopće što je dužnosnik kriznog stožera njihovog, i upravo im je ukazao na potrebu poboljšanja kvalitete broja cijepljenih osoba u njihovoj županiji. Ja moram priznati da sam očekivala da će to isto onda županije napraviti sa lokalnim stožerima svojim i da će zapravo to prenesti kao dobru informaciju i kao potrebu. Ja mislim da to onda iz vašeg izlaganja se vidi da to nije napravljeno i mislim da je to put kojim treba zapravo ići. Pa evo, neka i to bude dio zaključka sa ove rasprave, neka to stožer također stavi kao nešto što može pridonijeti boljoj informiranosti ljudi i građana o cijepljenju i neka to evo obveze županijskih stožera koje će biti disperzirane prema lokalnih stožerima. Čuli smo i na početku ove cijele rasprave i od ministra koliko su bitne te potvrde, koliko će biti bitno ustvari imati tu COVID tzv. putovnicu, koliko će ona ti davati mogućnosti da sudjeluješ u stvarima koje će se raditi i na koje bi čovjek želio ići. Prema tome, vrlo je jednostavno po meni rješenje, samo nekada ga mi namjerno znamo zakomplicirati pa ga onda impliciramo naravno i politikom i svim onim što u biti ne bi trebali imati nikakove veze sa meritumom stvari. Kolega Ivanović, spomenuli ste cijepljenje, procijepljenost, lokalne čelnike. Znamo da smo prošli drugi mjesec imali izbore za nove načelnike, gradonačelnike u preko 550 jedinica lokalne samouprave, znamo da ih je preko 70 izabrano u prvom krugu, da su brojni dobili potporu od preko 80. Što mislite, da li bi procijepljenost u tim općinama odnosno gradovima bila veća i bolja kad bi upravo taj čelnik pozvao svoje građane, sve one koji su mu dali potporu a vjerujem i one koji mu nisu dali potporu, da ih pozove na cijepljenje, posebno u našim turističkim sredinama? Naravno da se slažem sa ovim što govorite, no budimo iskreni, među tim nekim novoizabranim čelnicima je bilo onih koji su čak u svojim kampanjama za lokalne samouprave govorili kako se oni prvi neće cijepiti i kako se ne treba cijepiti pa su čak možda dio glasova i dobili od takvih koji se ne žele cijepiti, no pustimo, ti su sigurno manjina, ti sigurno nisu ti koji će nam pomoći u rješavanju ovog problema. Mislim da uz ovo sve što je ovdje rečeno, možemo učiniti taj korak više i sve ono što bude više od ovoga a bit će sigurno puno više je za Hrvatsku sigurno dobro. Slijedeća replika, poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Ivanović, ja isto smatram da lokani čelnici bi trebali znati što se događa u njihovom prostoru jer znaju kad je ručnik na plaži, na pomorskom dobru, da ga treba maknuti, kad riješit vodu ili kad treba nešto napravit, to sve znaju, najvažniji input ne znaju, a to je što im se događa sa zdravstvom u njihovom prostoru, ne znaju. … [[Govornik se ne razumije.]] vam kažem, živim u maloj općini i tvrdim vam da moj čelnik ne zna koliko mu se ljudi cijepilo a svi se bavimo s turizmom, 95% ljudi i kad bi ga pogodila brojka od 50%, on bi bio možda malo zadovoljan ali bi sigurno bio ljut ili nešto … [[Govornik se ne razumije.]] I zato ja mislim da to nije lako složiti, te podatke s obzirom da su mnogi cijepljeni ili kod doktora ili na neki drugi način ,ne znam da li postoji softver koji to može objediniti ali mislim da može biti jedna pomoć u slijedećih 15-ak dana da se to složi i da ljudi znaju što im se događa na prostoru, na mome otoku, cijelom, ja ne znam što se događa, imamo 20 000 turista, ne znam koliko je ljudi tamo cijepljeno. I bilo bi dobro da nas se potiče ali i da kažemo onima za koje smatramo da nisu to napravili, da to možda rade i sami protiv sebe jer pokazat ću kasnije kroz statistiku, [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] što se događalo tokom ljeta prošle godine. Slažem se. Naravno da lokalni čelnici često misle da će uvijek neko probleme riješiti drugi. Županija ima naravno svoje zavode za javno zdravstvo pa onda je to problem regionalne samouprave, ovdje je država koja ima propisano neke mjere a on je tu ostao negdje između i ne bi on puno o tome niti govorio niti se s tim bavio jer bi mu to možda moglo donijeti, ne zna, nešto što bi baš naišlo na odjek javnosti, no ja smatram i dalje, kao što smo imali u ožujku mjesecu 2020. g. onaj lockdown o kojem su danas neki govorili da nije bio dobar što nismo puštali između županija, bio je odličan, bio je odličan, to je bila mjera koja je bitno spriječila neke stvari a gospodarska aktivnost nam nije stala. To je bila stvarno jedna od boljih mjera i pokazala se učinkovitom i zato imamo danas ovakvo stanje koje imamo i nije nas toliko pandemija zahvatila kao možda neke druge zemlje. dakle ja bih zamolio predstavnike vladajuće većine da prestanu obmanjivati hrvatske građane i paušalno ocjenjivati znači uspješnost ili neuspješnost mjere. Na temelju kojeg istraživanja ste vi to procijenili? Na temelju kojeg istraživanja ste vi to procijenili da je to dobra i uspješna mjera?

Povrijeđen je čl. 238., kolega Grmoja je pitao na osnovu koji parametara ja to izgovaram, pa na one koje sam proživio jer sam bio čelnik stožera regionalne samouprave i mogu svjedočiti iz prve ruke da su te mjere u tom trenutku pokazale rezultate. Slijedi zadnja replika uvaženog zastupnika Davora Ive Stiera.

Dakle da ponekada lokalne vlasti jer su bliže građanima, mogu bolje od centralne države obavljati neke funkcije pa i u kampanji cijepljenja, očito bolje mogu razumjeti i mentalitet i potrebe lokalnog stanovništva, ali čini mi se da je dodatna vrijednost vaše rasprave bila upravo to što ste upozorili da kada govorimo o principu supsidijarnosti, ne govorimo samo o pravima nego i o odgovornostima lokalne samouprave i u tom kontekstu sam htio to s ovom replikom još jednom naglasiti. Hvala lijepo. Evo, u potpunosti se slažem i možda za kraj evo i oni, možda su ti lokalni čelnici omiljeniji nego što smo mi na ovoj razini vlasti pa će oni svojim pozivom možda polučiti onaj uspjeh koji mi ne možemo. Prema tome, nema prava bez odgovornosti, nema bez podjele odgovornosti nema bolje Hrvatske, bilo da je riječ o gospodarstvu ili je riječ o borbi protiv korona virusa. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Marina Miletića.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, g. Sanader, poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine Capak, ministre. Baš vas želim pogledati i reći ovo što ću reći, to su moja uvjerenja, dakle i želim da bude konstruktivno, da napravimo vi tamo gdje ste, ja ovdje gdje sam ono najbolje za naše ljude, za naše građane. Piše u Sirahu „Bez promišljanja ne čini ništa pa se poslije nećeš kajati“ Puno je pitanja i puno imamo šumova u komunikaciji i meni se čini da nije dobar, možda sam ja s ulice došao ovdje u Sabor jer to je tako, ali dakle nije dobra komunikacija to prisiljavanje, emocionalne ucjene, sutra najavljuje drugi ministar pomoć ćemo samo onim poslodavcima za one radnike koji su se cijepili, pa meni je evo, dakle ja onda svojima vidi šta rade, dakle to nije dobro, to nije dobar pristup. Pa mi koji smo radili s ljudima, 16 g. sam radio u školi, 14 g. u gimnaziji, pa ja gimnazijalcu nisam mogao reć „pa moraš napravit to“, ja mu kažem, one me gleda, „neću, neću“ Nema razum, „neću“, ali kad mu idete objasniti, kad razgovarate, dođete do nečega, ovo nije dobro, ne radite dobro, to nije dobro. Sprječava li cijepljenje širenje COVID-a?

Znamo da svi koji se cijepe su sigurni od smrti, to znam i od hospitalizacije i Bogu hvala da je to tako. Ne govori se ministre, o imunitetu preboljelih, bar se meni tako čini ili se bar nedovoljno govori. Neka istraživanja, čak sam pripremio papir, ostao mi je tamo, 24. svibnja The Nature je objavio veliki znanstveni rad i kažu da istraživanja pokazuju da puno duže traj, čak i godinama imunitet. Htjeli bi da nam to objasnite, da o tome razgovaramo. Mnogi oboljeli se nisu testirali, najčešće simptomi nisu ozbiljni pa im nije dokaza bolest putem testa.

Dakle, prirodno preboljenje covida donosi barem podjednaku efikasnost, nisam to ja rekao, dakle epidemiolog prof. dr. znanosti Ioannidis, pa čovjek je sa Stanforda, pa nije, nije, da ne uvrijedim nikoga našeg iz nekog sela. Zanimljiva je bila i reakcija 1352 kršćanskih vođa, pastora i intelektualaca, koji su pisali protestno pismo Borisu Johnsonu u Velikoj Britaniji u kojem objašnjavaju zašto oni misle da ne treba uvoditi covid putovnice. Kod nas jedan dio hijerarhijske crkve i dalje je ipak u poslušnosti jednoj stranci, je li. Meni je nevjerojatno da se nitko nije sjetio predložiti možda cijepljenje ministre sinofarmom npr., puno čitam, istražujem, al evo samo vam govorim. Znamo da je on dostupan u Mađarskoj, u državama istočnih sudaca, istočnih susjeda, a ovdje se radi o klasičnom cjepivu kakva je većina pedijatrijskih cjepiva ako sam dobro sve iščitao u temi sam valjda 130% i na aktivirano cjepivo koje sadrži mrtav virus uz dodatak pojačivač imunogenosti. Inače moralno, ja sam teolog, to je moralno čisto cjepivo i sad objasnite nam zašto bolje ne s njime? … [[Govornik se ne razumije]] ali isto su rekli da je moralno prihvatljivo, to nam isto objasnite. Znači postavljamo pitanja. Papa Franjo je rekao da cijepljenje je jedna etička opcija. Citiram papu, spremio sam se dobrano, pa slobodno mi dajte replike, a kaže što je najvažnije, zbor za nauk vjere u službenom dokumentu koji je papa Franjo odobrio jasno je ustvrdio da cijepljenje ne smije bit obveza nego opcija, upotrebljava se očinski savjet ono, al dakle nemojte mi reć nisi katolik Marin ako se nećeš cijepit. Opet poludim čovječe i onda opet ja drugačije poruke šaljem, pa nemojte nas ucjenjivat e. Profesor doktor moralni teolog, naš katolički svećenik, pa svi ga znamo, koji tvrdi da cijepljenje kao i svako, Tonči Matolić, oprostiti, kao i svako drugo protiv sezonske gripe treba ostati u domeni ad libitum pojedinca. Razgovarajte s nama čovječe, ajmo sjest za stol, ajmo razgovarat, nemojte nam nešto naturavat, pa šta vam je čovječe, a nije da imamo puno Stepinaca oko nas ili barem Kuharića koji imaj stav. Globalni broj 0,15%, Europa i Amerika 0,3% Ne umanjujemo ni jednog jedinog čovjeka, ne do Bog dragi, svaki nam je jednako vrijedan, al ovo su podaci. I ono što je zanimljivo 90% smrti npr. kod naših susjeda u Austriji dogodilo se u staračkim domovima među starijom populacijom. Znači ajmo otvoreno govorit što se događa. Dakle, moj brat je znanstvenik u Japanu, ne znam dal se on cijepio, sestra mi je liječnica u Sali, cijepila se, dakle moji roditelji su mi došli i rekli idem se cijepit, idite, znači ja nemam problem s tim, al imam problem kad se oduzima sloboda građana i kada se želi reć e tako ćete napravit jer niste dobri građani.

Poštovani kolega Miletić, evo čisto vama za informaciju, ministar je izašao Aladrović sa informacijom da će doista ić nova mjera Vlada RH kojom će se dodatno kaznit dakle sa, ovaj put više nije emotivna ucjena, nego sa mafijaškom ucjenom, a to je da neće biti isplate nikakvih potpora ukoliko dakle ne pokažu covid potvrde zaposlenici. Dakle, s jedne strane se ucjenjuju poduzetnici i zaposlenici, dakle da neće dobit nikakve potpore, s druge strane onda možemo postaviti i pilu na drugu stranu, pa reć neće bit uplate više od strane poduzetnika i radnika u proračun dok se ne cijepe, dakle vladajući i određeni pripadnici dakle vladajuće stranke od korupcije jel. Dakle, poduzetnici se deru na sve strane sa porezima, sa prirezima, sa, sa obveznim nametima i parafiskalnim nametima i s druge strane im se, na ovakav način ih se mafijaški ucjenjuje. Dosta bi bilo s time. Hvala kolega Troskot na ovom pitanju. Ja bi baš htio biti jasan. Ja mislim da svi želimo dobro građanima jer ako neko ne želi dobro onda ne znam šta radi ovdje, dakle stvarno mislim, možda gledamo iz malo drugačijeg kuta, ali svima nam je u interesu da naši ljudi budu živi, da naši ljudi budu zdravi i da našim ljudima ne budu ugrožena osnovna ljudska prava. To mislim da nam je svima u interesu, barem se nadam. Dakle, ne vjerujem da i danas bi neki zatvarali po golim otocima ili negdje drugdje ljude, stvarno ne vjerujem, al onda, dobro, možda neko, ali dobro, nećemo sad sitničavit. Dakle, ali bi htio ići prema tome da vidimo što možemo napraviti i ministre, poštovani g. Capak, dakle zašto su milijun teorija, zašto, mi, mi ne čujemo, mi ne čujemo. Dakle, mi se ponašamo kao građani koji ispitujemo, čitamo, guglamo, gledamo YouTube, slušamo znanstvenike, gledamo i imaš brdo, dakle pozovite ljude da sjednemo za stol i da razgovaramo i da vidimo dakle koji je pravi način. Ovo slikanje i kardinala kojeg ja jako volim je li, neće vam to ništa pomoć, samo bunt kod ljudi čovječe.

Poštovani kolega, mogu se složiti sa vama u dijelu da zaista je cijela kampanja „Cijepi se“ postavljena krivo, o tome sam i govorila. Slažem se i oko toga da su potrebne bolje informacije i da je iz cijelog šuma tog potrebno ukloniti ono što jesu fake news. Međutim, mene zanima jer niste to rekli, a mislim da je važno da se ovdje svi jasno odredimo da li vi stojite iza toga da cijepljenje je najbolji način da ne samo zaštitimo sebe nego da zaštitimo druge i izađemo iz ove pandemije i da li vi sada s ove pozornice možete pozvat građane i reći da, evo ja Marin Miletić vas pozivam da se cijepite svi vi koji to možete, svi koji možete, jer to je odgovorno prema zajednici, jer ne živimo kao atomizirani pojedinci nego živimo u društvu. Kolegice Benčić, znate koliko vas poštujem, pogotovo vaše zalaganje za zelenu politiku i za ekologiju u našoj domovini, uistinu vas poštujem i mislim da ste to bez imalo foliranja osjetili. Ovdje, tu ja gledam malo drugačije na stvari. Dakle, bio sam vrlo jasan, moji roditelji su se cijepili, sigurno ih nisam vezao i ubacio u bunker da se ne cijepe, pa mislim nismo luđaci, razumijete. Ali ono što mi znamo da ovo je eksperimentalno cjepivo, znamo da je … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] nije ministre, znamo dakle, ono što mi znamo dakle evo idemo ovako, idemo ovako. Dakle, ne vidim uporišta u tome kolegice Benčić, ne vidim uporište u tome da nametnemo nešto ljudima, nametnemo i da kažemo to će bit tako odnosno vidim ako donesemo one zakone, al onda znamo ko snosi odgovornost financijsku i sve ostalo, dakle za pojedine teškoće koje mogu nastajat.

Znači to je bila vaša replika i pitanje, nije povreda Poslovnika, dobivate opomenu.

Evo dat ćemo, dat ćemo kolegi mogućnost da odgovori na pitanje po kojem je to istraživanju to eksperimentalno cjepivo. Na neki način mi je čak i drago da ovo izlaganje se ovdje odvilo jer je to upravo ono o čemu sam ja govorila. Znači šum u komunikacijskom kanalu se stvara na ovaj način. Ovo je šum u komunikacijskom kanalu. Znači ne, mi ovdje nismo svi usmjereni istom cilju, a to je cilj boriti se protiv pandemije i izboriti se protiv pandemije. Oni koji misle da je ovo eksperimentalno cjepivo nisu ovdje došli s tom namjerom. Evo složila se je demokratska većina HDZ-a i Radničke fronte i neka hrvatska javnost to zna. Ono što je važno, dakle dr. Alemka je prošle godine u svibnju rekla da za sigurno cjepivo, da se točno izrazim, imam citat njezin, intervju je bio u „Glasu Istre“, treba najmanje 3.g., to je rekla žena, znači okej, nije eksperimentalno nego nije sigurno, to je rekla liječnica dakle iz stožera. Ona je to rekla, dakle to je izjavila. Prema tome, ovako još jednom, dakle mislim da je na razini svakog pojedinca i njegove slobode da izabere želi li se cijepiti ili ne želi se cijepiti, a vidimo da ovdje u HS postoje političke struje i važno je da hrvatska javnost to zna, koje bi nešto nametalo ljudima, to je baš važno. Ja sam ponovo rekao, dakle ako sustav, ako država misli da treba onda se zna što se donese i ja nemam onda s tim problema jer je to onda legitimitet. A ovo tu da vi oduzimate slobodu ljudima, neka hrvatska javnost zna koje su to političke opcije koje oduzimaju pravo na slobodu i pravo na izbor, evo ih ovdje. Povreda čl. 238. zbog vrijeđanja zastupnika, dakle mi smo prvi rekli da ne, ne želimo nametati nego da slobodan izbor mora biti informirani izbor i da te informacije moraju biti jasne. I činjenica je kao što je moja kolegica Katarina Peović sada rekla da vi sa svojim dvostrukim porukama zato da bi dobili 3 populistička boda šaljete dezinformacije prema van o cjepivu koje nije sigurno, što nije točno, o tzv. eksperimentalnom cjepivu, koje nije točno i time stvarate onih 60 i 50% ljudi koji se ne žele cijepit i bit ćete suodgovorni za stvaranje takve klime.

Uvažena zastupnica Benčić dobiva opomenu, a repliku ima Nikola Grmoja. Poštovani kolega Miletiću, lijepo je vidjeti ovdje ovu sinergiju Možemo!, Radničke fronte i HDZ-a, nju smo imali kod ovog katastrofalnog zakona o obnovi kojeg su zajednički donijeli, a uskoro ćemo propitati njihovu odgovornost zbog toga što se obnova ne događa. Ja znam da vama to nije drago da biste se vi možda vratili u neka prošla vremena, al to vam neće proći, činjenica je da ovo cjepivo nije prošlo sve one procedure koja su prošla cjepiva kojima se cijepe naša djeca i to su činjenice, al to ne znači, to ne znači da je kolega Miletić rekao da se ljudi ne trebaju, posebno oni koji se žele cijepiti cijepiti. Svatko će donijeti informiranu odluku za sebe i procijenit će je li mu opasnije se zaraziti od covida ili snositi znači moguće nekakve nus pojave koji postoje kod svakog lijeka, pa tako i kod ovog cjepiva. Kolegice, evo htio bi svima bit baš jasan. Dakle, prof. dr. Ioannidis kaže ovako da 10.000 puta je veća opasnost zaraze covida za odraslu osobu + 75.g. nego za mladu osobu i sad netko dakle želi toj mladoj osobi reć, evo djeci npr. u školi moraš se cijepit. Dakle, drago mi je da je ministar rekao da će se poslušati kompletno struka, bit vrlo oprezan i na koncu ja bih preporučio i roditelje čut isto jer imaju pravo odlučiti za svoju djecu. Dakle, živimo u društvu u kojem neki, drago mi je da evo vladajuća većina dopušta demokraciju, dakle i drugačije stavove i razmišljanje i zato sam rekao preporučam da razgovaramo da ne ne nestane dijalog jer onda nije dobro, a ovdje vidimo političke opcije koje bi nas vratila ne znam u koju, u '45.-tu, jadna nam majka. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Miletić, rekli ste da je dio katoličkog svećeničkog klera u Hrvatskoj u pozivu na cijepljenje iskazao poslušnost jednoj stranci, ne znam na koju ste stranku mislili, a nije mi da vam budem iskren ni toliko važno već mi je puno važnije nešto drugo kad vi spominjete kler. Ja vjerujem da se slažete s načelom „Acta, non verba“, pa onda stavimo na stranu činjenicu da je papa Franjo rekao da je protivljenje cijepljenju suicidalno. Mislim da vam je to poznato, da je to rekao u siječnju mjesecu. Pazi onda, kako bi pokazao zašto se zalaže on, cijepio se on i papa Benedikt. Prema tome, ona vaša teza kako je dio klera pokazao poslušnost jednoj stranci, ja mislim da je on pokazao poslušnost prije svega Svetome Ocu, tako da je dobro da se dio najvišeg klera u katoličkoj crkvi jasni odredio spram potrebe opravdanosti cijepljenja ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Dakle, mi katolici po nauku katoličke crkve slušamo Svetog Oca kada ex katedra i kada je neka dogma. Onda imamo baš obvezu poslušnosti. Ovako je na razini savjetodavnog gdje je po svojoj savjesti koji je naš, imamo pravo ili ako ne želimo ne moramo. Ono što, baš bih htio biti jasan kolega Bačiću. To što ljevica na meni skuplja politički poen dobit će opet, neće ući drugi put ni u Sabor je li kolegica Peović. Znamo koliko je dobila u Rijeci glasova i poena, tako da ljudi prepoznaju to i ljudima je to jasno. No, s druge strane dakle ja sam ovdje onaj koji potiče dijalog i koji želi razgovarati da se čuje druga strana i da razgovorom se nađe najbolje rješenje za ljude, a ne da se ucjenjuje naše građane nećete dobiti podršku ako ne budete, nećete ovo i govorim vam da to izaziva bunt kod ljudi.

Tu se i evidentno ne držimo dnevnog reda, pa bih molila da vi kao predsjedavajući upozorite, znači ako se netko ne drži teme, a ovdje evidentno nije bilo apsolutno ništa od teme.

Evo budući da kolegica me spominje, povreda Poslovnika članak 238. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Marka Milanovića Litre. Njega nema, pa slijedi pojedinačna rasprava uvažene zastupnice Rade Borić.

Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre i gospodine Capak. Želite li snositi krivicu za mogući četvrti val epidemije, punjenje bolnica i smrt ljudi? Ne ovo ja ne pitam Vladu i Stožer, ne pitam niti kolegu koji je izašao već je to pitanje danas uputio ministar Beroš građanima. Snositi krivicu za smrt ljudi baš i nije najbolji način za mobilizirati ljude da se cijepe. Da smo govorili o suodgovornosti, želimo li biti suodgovorni za mogući četvrti val? Želimo li biti suodgovorni, ali snositi krivicu – dobro, mi ipak živimo i ovdje je bilo govora i o kršćanskoj solidarnosti, pa u ovoj zemlji koja je rekla bih visoko religiozno procijepljena zanimljivo je da se ovaj pojam krivice tako nameće ljudima za odgovornost za smrt. Dakle, krivicu za mogući četvrti val i za smrt ljudi. Možda smo mogli i bolje motivirati ljude, možda da je ministar ili njegov tim pogledali preko valjda 400 stranica je hrvatska psihološka komora napravila knjigu o koroni, virusu i mentalnom zdravlju. Ovdje smo govorili da i dan danas nemamo u timu nekoga koji bi se bavio pa eto možda i naši slučajevi ovdje bi neki zaslužili neku dodatnu pozornost.

Ako hoćete upravo i ovu kršćansku solidarnost. Zeleno-lijevi blok je još 5. Studenoga prošle godine predložio zaključak za unapređenje modela upravljanja covid krizom, a posebice je naveo ne samo da se uskladi rad Stožera Civilne zaštite sa Ustavom jer i ovdje još uvijek imamo problema sa tim da li je nešto zabraniti ili nešto nekoga natjerati na cijepljenje. Ali ono što je bilo važno i što smo predložili, a predložili smo, dakle prije 7 mjeseci kako bismo pojačali povjerenje građana u institucije koje upravljaju krizu. Što bismo napravili, kako doradili provođenje postojećega plana upravljanja tom krizom, osigurali ulaganja u bolničke kapacitete, dakle ojačali sustav Civilne zaštite. Sve smo to predložili, ali budući da smo mi oporba, onda dakako i već samo to jednom i prije istaknula žalosti da Stožer želi eto biti i gubitnik u ovoj situaciji umjesto da možda čuje i sve druge glasove. Sama sam malo pogledala što je od naših zahtijeva, budući da nam je, dobili smo obrazloženje od predstavnika Ministarstva zdravstva koji nam je rekao da naravno ne podržava se podnošenje našega predloženoga zaključka jer da se na krizu reagiralo pravovremeno, te su se poduzimala i kontinuirano se poduzimaju mjere koje su u danom trenutku najprimjerenije. Budući da sam ja lingvistkinja, pa kad imate ovako kontinuirano se poduzimaju mjere. Što znači kontinuirano, ako te mjere nisu jednoznačne, nisu ravnomjerne, nisu nediskriminatorne prema nekome. Znači, ne možemo govoriti o kontinuitetu, a posebice kad se doda koje su u danom trenutku najprimjerenije. Definirajte dani trenutak. To znači od danas do sutra te mjere mogu biti i drukčije, jer je to eto dani trenutak pa onda gubimo povjerenje građana, gubimo ga na način da institucije koje upravljaju krizu, a ponajprije Stožer koji već svi to znamo dakako političko tijelo. Povjerenje je upravo izgubio zbog komuniciranja ovakvog kako sam gore navela, ali i nejednakog uvođenja kriterija mjera. Danas su ponovno svi govorili nije prošlo 500 dana nam se čini da je jako puno, ali se još svi sjećamo kako su se mjere donosile različito za različite subjekte pa i za neke subjekte od kojih bismo možda ovdje očekivali malo bolju podršku, a to je govorili smo kako bi lokalna zajednica načelnici eto imali smo lokalne izbore mogla podržati, pa vjerujem da bi se mogao pitati Kaptol da malo naše građane ne govore na način kao što je govorio kolega. Ovdje mislim da je ključno da ne možemo prijetiti sankcijama kao što se prijetilo i to je također neustavno [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] i selektivno.

Vjerujem da bi tu bio meritorniji kolega Miletić koji je prije govorio i bilo bi vjerojatno kvalitetnije čuti na tu temu, nego na ono što je on govorio. Spomenuli ste i psihologiju. Dakle, u Kriznom stožeru je čitavo vrijeme i psihijatar i psiholog. Dakle, problematika mentalnog zdravlja. No ovdje, način na koji bi to marketinški postoji dio psihologija marketinga koji se bavi i sa promidžbenim kampanjama kako najbolje pojam povratak slobode, a vjerujem da bi se vi sa time složili kako prezentirati i na taj način doprinijeti većoj procijepljenosti građana sigurno je bolja tema nego krivnja ili grijeh. Slažem se sa vama. Doista snositi krivicu nekako ovako ostanemo bez daha, ali mislim kada bismo govorili drugačije u kampanji naša lica, pa i naša lica ovdje su potrošena. Ne moraju se ljutiti na nas. Ova lica su potrošena na način da su se i potrošila zato što nisu bila konzistentna. Ali recite da sutra vidite da netko od nas, tu je bio evo nema danas kolege koji je preživio covid, kako se osjećao, što mu je bilo? Da se radi kampanja sa običnim ljudima koji govore. Danas kad je govorio ministar mi smo zasuti tim informacijama koliko je radio Stožer. Mi smo kako se to kaže oguglali. Mi moramo pronaći način ne ono vođenja kampanje. Mi moramo imati ono što je poznato je oral history. Dakle, priča običnih ljudi kako su preživjeli covid, što za njihove obitelji to znači. Vjerujte imat će više uspjeha, nego što ovako kako to danas radimo i kako to rade ista lica kojima se na žalost ne vjeruje.

Hvala gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine ministre, gospodine Capak. Čitajući ovo izvješće mogli bismo zaključiti kako je epidemija u RH pod kontrolom i da nema nikakvih problema ili mogućih pogoršanja te epidemiološke situacije. Podastrijeti su nam mnogi brojevi, tablice, nabrojene su sve odluke koje je čuveni Stožer donio i one koje su na snazi još uvijek danas.

O tome niti jedne jedine riječi, a to je glavno pitanje što i kako dalje. Virus nije nestao, nije pobijeđen bez obzira što nam je premijer prije godinu dana objavio da je pobijeđen, ali eto virus ga nije poslušao i dalje je ostao tu među nama. Naravno cijepljenje. Ali kako stojimo s tim to smo već tisuću puta danas ponovili, cijepljeno je samo 43,2% građana i građanki nedovoljno da bismo mirno čekali daljnji razvoj epidemiološke situacije. E tu brojku ovo izvješće samo konstatira, ne analizira, ne problematizira, ne daje smjernice ni programe kako tu brojku povećati, kako doći do veće zaštite svih građana i građanki, a time naravno i osiguranja i omogućavanja rada i čuvanja radnih mjesta posljedično naravno i održivosti državnog proračuna. Usuđujem se reći da je to izrazito neodgovorno propustiti učiniti to u ovakvoj situaciji premalog broja cijepljenih u RH. Mi imamo samo vrlo strogog i mrkog premijera koji zapovijeda cijepljenje i Stožer koji se do sada na žalost toliko kompromitirao kršenjem vlastitih mjera da više naprosto nije uvjerljiv. A naš premijer i njegovi ministri najavljuju i restrikcije prema onima koji se ne cijepe, koje naravno znamo restrikcije nikad nisu urodile nekim velikim plodom, neće ni sada i to mi svi zaista znamo. Građani su sluđeni masom informacija. Ali tko da se od tih ljudi snađe u bespućima Interneta. Zašto se ne ulože dodatni napori, organiziraju mobilni timovi koji će izlaziti na teren, razgovarati sa ljudima i argumentima ih poticati na cijepljenje. Zašto se ne rade na primjer posebne emisije na javnoj televiziji, pa zato i jest javna i zato plaćamo svi tu pretplatu iz kojih će se iz dana u dan razgovarati i sa stručnjacima i sa građanima, svaki dan možda iz drugog mjesta i obići tv kamerama cijelu RH i dizati svijest o potrebi cijepljenja kao jedine obrane od virusa koji je daleko od toga da bude pobijeđen. Pogledajmo Španjolsku, pogledajmo Cipar, Zadarsku županiju na žalost i zašto zatvaramo oči pred evidentnim pokazateljima da se može ponoviti prošlogodišnji prekid turističke sezone. Treba nam razuman i suosjećajan čovjek i građani imaju pravo da se boje, imaju pravo sumnjati, imaju pravo čak i vjerovati u neznanstvene teorije zavjere.

No, zato je bar pola ovog izvješća trebalo bit posvećeno upravo tom zadatku. Na Stožeru jest odgovornost. I sami znate da više na žalost niste uvjerljivi niti vjerodostojni i oprostite ali moram vam reći u interesu zdravlja građana trebali biste se povući i dati prostora nekim novim ljudima, novim stručnjacima koji bi sa novom energijom i novim idejama pošteno i vjerodostojno krenuli u nastavak borbe sa epidemijom. Ja sam se cijepila sa dva cjepiva, učinila sam to zato da zaštitim svoju obitelj, svoje kolege, svoje prijatelje zato da se naša djeca mogu ponovno slobodno družiti u školi, da mladi mogu slobodno živjeti svoju mladost, da radnici ne moraju strepiti za svoja radna mjesta, da starija populacija ne mora biti mjesecima zatvorena u svojim sobama. Cijepila sam se, ponosna sam na to jer sam doprinijela zaštiti sviju a učinila sam to usprkos neuvjerljivosti i potrošenosti Stožera.

Ja ću ovaj prvi dio iskoristiti da se zahvalim svim djelatnicima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kolege Capaka zato što su kroz cijelo ovo vrijeme pandemije mudro, pametno i zaista vrijedno donosili niz preporuka, niz kvalitetnih rješenja često puta tražeći gomilu načina na koji doći do nekakvog rješenja i oni su zaista u ovoj epidemiji pokazali da su oni koji mogu upravljati i koji su zapravo na temelju njihovih odluka su se donosile odluke Stožera. Ovaj sustav je zapravo zdravstva prikazan u ovom izvješću i to pozdravljam, ali evo hitna medicinska služba se je svela na jednu rečenicu čistih golih podataka. Tako s obzirom da dolazim iz hitne medicine dozvolite mi da ipak kažem što su zapravo hitnjaci, što su radili za vrijeme ove epidemije i da malo nadopunim ovo izvješće. Hitna medicinska služba tijekom cjelokupnog trajanja epidemije bolesti covid 19 kontinuirano se prilagođavala aktualnoj epidemiološkoj situaciji organizirajući svoj rad sukladno za zbrinjavanje novo oboljelih pacijenata od bolesti covid 19 ali i svih drugih hitnih pacijenata kako bi se nesmetano pružala hitna medicinska skrb. Tijekom cijelog trajanja pandemije djelatnici su koristili osobnu zaštitnu opremu prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a koja se osiguravala od strane Stožera Civilne zaštite RH. Važnost trijaže posebno je došla do izražaja u izvanrednim okolnostima pandemije corona virusa, jer je upravo taj proces bio uključen kako bi se infrastrukturno i kvalitetno odgovorilo na ovaj epidemiološki izazov. U sustav hitne medicinske službe uvedeno je i korištenje brzih antigenskih testova kako bi se osigurala brza trijaža i primopredaja pacijenata u odgovarajuću bolničku zdravstvenu ustanovu, a ujedno smanjila mogućnost prodora corona virusa u zdravstveni sustav. Sukladno odluci Stožera Civilne zaštite RH o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašenja epidemije i bolesti covid 19 Ministarstvo zdravstva je svakodnevno prikupljalo i analiziralo podatke o radu svih zavoda za hitnu medicinu jedinica područne i regionalne samouprave, pa su tako od početka pandemije do danas djelatnici hitne medicinske službe imali ukupno 430 830 000 intervencija izvan prostora zavoda što znači na terenu, te 355 950 intervencija u prostorima za reanimaciju odnosno u svojim ambulantama. Od ukupnog broja intervencija 18,3 bilo je za covid pozitivne pacijente ili za sumnju na covid, a od sanitetskih prijevoza 7,4. Hrvatski zavod za hitnu medicinu organizirao je i proveo dodatne edukacije zdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u provedbi cijepljenja na temu prepoznavanja i zbrinjavanja osoba sa alergijskim reakcijama prema najnovijim smjernicama, te omogućio niz platformi za razmjenu znanja i iskustava osoba koje su radile i zbrinjavale covid pacijente ne samo za hitnu medicinu nego i za niz drugih djelatnosti. Ministarstvo zdravstva također svakodnevno prati raspoloživost slobodnih kapaciteta u hitnim prijemnim akutnim bolnicama u OHBP-ima i po potrebi traži povećanje bolničkih kapaciteta za izolaciju s ciljem osiguranja pravovremenog pružanja hitne medicinske skrbi svojim pacijentima. S obzirom na to da krizne situacije mogu nastupiti iznenada i neočekivano, bilo gdje i bilo kada, te da je zadaća zdravstvenog sustava smanjenje i prevencija posljedica istih potreba za daljnjom edukacijom zdravstvenih djelatnika, ali i građana i dalje je izuzetno velika. Valja istaknuti da su djelatnici hitne medicinske službe bolničke ili izvan bolničke itekako u velikom broju procijepljeni. Svi moramo sudjelovati u ovom odgovoru. Pozivam vas sve još jednom i molim i apeliram kako god da se vratimo u normalno što se tiče zdravstvenog sustava, da nemamo više onakvu situaciju kakvu smo imali. Idemo učiniti sve kao javne osobe. Pozovimo sve da se cijepe, da ne čujemo više u sabornici ne odgovor na pitanje da li ste vi kolega za cijepljenje ili niste.

Borba sa covidom traje već evo punih 15 mjeseci i prošli smo sve te faze. Čak štoviše puno tih ljudi i danas trpi velike posljedice oboljenja od covida 19. Što tu napraviti i kako tim ljudima u vremenu koje je ispred nas pomoći da iz tog stanja u kojem su se našli izađu i da možemo reći da su potpuno ozdravili? Dakle, to je jedna ozbiljna bolest na koju upozoravamo od početka svi koji radimo u zdravstvenom sustavu. Ta bolest Ta bolest ne završava sa onim danom kad netko izađe iz izolacije, znate i sami da je puno, puno pacijenata ima post covid simptome koji im zaista predstavljaju životne probleme. Mislim da je vrlo kratko iza kad su se uočili ti problemi, kad je struka ukazala da se ljudi javljaju neki ne mogu spavati, neki imaju druge simptome, neki imaju produženi kašalj, bilo šta od tih nekih simptoma. Mislim da je Ministarstvo zdravstva jako, jako rano to će ministar bolje znati reagiralo na taj način da udovolji struci, odnosno da je podrži na način osnivanja post covid ambulanti. To su specijalizirane ambulante u kojima rade specijalisti raznih struka kako bi zapravo multidisciplinarno pogledali jednog pacijenta i donijeli neku odluku i pomogli mu da izađe iz tog post covid sindroma. Kolegice mislim da ćete mi vi s obzirom na svoje radno iskustvo moći odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, osobno poznajem osobu koja se u travnju po uputnici svoje liječnice otišla na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u Splitu gdje su joj po brzom antigenskom testu ustanovili da je covid pozitivna. Izliječila se srećom bez ikakvih ozbiljnijih posljedica. Nije uspjela jer se to može dobiti jedino uspostavljanje bolesti preko PSR testa. Doktorica joj ne savjetuje cijepljenje tako brzo nakon preboljenja i ona je sad u nekakvom brisanom prostoru. Nebi li bilo logičnije rješavati takve apsurdne administrativne probleme nego represivnim metodama prisiljavati ljude na cijepljenje? Poštovana kolegice ja se apsolutno sa vama slažem, poznati su takvi slučajevi, nije to jedini o kojem vi sad govorite. Svatko od nas ima iskustva iz vlastitog života ili iz nekog drugog dijela, dakle odrade tog dijela intervencija. Da, dogodio se zaista to ste u pravu, ima takvih pacijenata i mislim da to je jedna situacija o kojoj ekspertna skupina Ministarstva zdravstva već ima informaciju. Dakle, to je poznato i radi se na mogućem traženju rješenja da se to zapravo na nekakav način riješi. Poštovana zastupnice i vi kao svjedok i u civilnom Stožeru ste lokalne zajednice bili ste cijelu ovu godinu i uistinu možete svjedočiti u tegobi, u ovoj pandemiji koja je uistinu poharala ne samo Hrvatsku nego cijeli svijet. Žao mi je što nema naših kolega. Da je uistinu nakon sveg, cijele te situacije danas možemo pitati tko, da li smo mi za cijepljenje ili da li nismo i tko je za to, tko nije za to. Mislim da je to jedna odgovornost jedni prema drugima, prema našoj obitelji, prema djeci, prema roditeljima, prema cijelom sustavu i gospodarskom. Ovo je jedna odgovornost gdje se cijeli svijet susreo sa jednom bolešću koja je izvan naših ljudskih dometa.

Čuli smo danas kolega Deur, bili smo danas svjedoci tome da se čak i tako jedna važna stvar kao što je cijepljenje nešto što nam donosi naš život onakav kakav smo naučili. Bili smo svjedoci ovdje da se povezuju stranke, da se to politizira. Ja to uopće zapravo ne mogu vjerovati da se takve stvari, da nekome padne na pamet da ne iskaže to sa ove govornice, da ljudi cijepite se, dajte ljudi da živimo kao što smo živjeli i prije. Bez cijepljenja, to je povijest medicine pokazala nećemo se ove nevolje riješiti. Hvala dragom bogu da smo to cjepivo dobili tako brzo kao što smo ga dobili s time da je to cjepivo prošlo sva klinička istraživanja samo je ovdje bila sreća što je u to cjepivo cijela Europa je i cijeli svijet je uložio, stavio na jedno mjesto sve te stručnjake. Nije se razvijalo cjepivo kao što se prije razvijalo.

Poštovana kolegice, bez obzira što ste vi vladajući, mi oporba slažem se i pridružujem se apelu i stalno to govorimo da treba ljude zaista pozivati na cijepljenje jer je to jedini alat da zaustavimo pandemiju i to trebamo i dalje nastaviti. Također se slažem sa tim da ste poentirali sa tim da je eto i hitna služba nosila ogroman teret za vrijeme pandemije kao i svi drugi djelatnici u zdravstvu i tu bi iskoristila priliku i istakla da mi je također drago da je u ovom izvješću priznato da su i liječnici obiteljske medicine iako je bilo 20% možda manje dolazaka u ambulante pogotovo za vrijeme lockdowna, ali su imali 40% više posla vezano uz pandemiju što rješavanje kontakata, što liječenje ljudi, što cijepljenje itd. I vjerujem da ćete se složiti sa mnom da su bile neumjesne izjave sjećate se na Odboru za zdravstvo kad je ravnatelj HZZO-a uvrijedio kolege iz obiteljske da godinu dana nisu radili ništa. Znači ne smije biti tako loša komunikacija, vjerujem da ćete se složiti.

Dakle, osim što su radili, način na koji su radili liječnici obiteljske medicine su vrlo brzo iskoristili sve moguće prednosti tehnologije koja im je omogućavala kako bi održali kontakt sa svojim pacijentima. Dakle, vi znate vrlo dobro da sad ljudi ne znam što sve su poduzimali liječnici obiteljske medicine da dođu, odnosno da pacijentima pruže uslugu koja im je trebala i svi su u ovoj krizi, svi zdravstveni radnici i ne zdravstveni koji rade sa nama i oni koji rade u socijali, a bome i oni svi koji rade kao ispomoć tom cijelom sustavu civilne zaštite su podnijeli veliki teret. I iz toga razloga idemo se cijepiti da nam se to opet ne događa i da možemo se posvetiti našim pacijentima, svima onako kako bi zaista trebalo a ne gledajući jel' ćemo u međuvremenu imati mjesta gdje ćemo sa pacijentima i što ćemo raditi. Moramo se vratiti u normalno.

Kolegice pa evo ja bih se dotaknuo još jednom covid potvrde jednog projekta koji je odrađen na iznimno profesionalan, vrhunski način. Evo jutros smo na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku imali čuti izlaganje državne tajnice Gras i državnog tajnika Dulibića upravo o tom projektu, o njegovom nastajanju.

To je danas jako lijepo isprezentirano. U konačnici već su stigla i sredstva uložena, koja smo uložili u to iz Europe pa i to valja negdje spomenuti koliko smo to brzo napravili. Mi smo jedna od prvih zemalja koja je zapravo te covid putovnice uskladila sa europskim načinom njihovog razmišljanja. A ono što mene recimo osobno ja ću reći sad čisto osobno moje, dakle covid putovnica naravno desi se da netko ne može se prijaviti da ovo i da ono međutim to se tako brzo i elegantno otklanja. Znači onaj tko nije upisan to se brzo riješi, sve se traže rješenja u jednom danu. Meni je to recimo izvanredan primjer kako to sve može zapravo funkcionirati dobro kad svi imamo iste ciljeve i kad svi imamo zajedničke ciljeve. To je ono čemu trebamo težiti i naravno trebamo propagirati da se što više ljudi priključi na e-građanin jer to je puno jednostavnije, lakše sa tri klika dobivanje potvrda nego da stojiš u HZZO-u i čekaš u redu.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovani ravnatelju, poštovane kolegice i kolege. Zadnji puta o izvješću Stožera ovdje u Hrvatskom saboru smo raspravljali u siječnju temeljem zaključka kojega je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predložio u prosincu prošle godine kada se tražilo da Hrvatski sabor jednom mjesečno raspravlja o Izvješću Stožera o borbi protiv epidemije covida 19. No današnja rasprava i gotovo prazna sabornica govori da je i taj naš prijedlog da tri puta godišnje raspravljamo o izvješću Stožera bio dosta optimističan što se tiče zainteresiranosti jednog dijela zastupnika o raspravi o epidemiji covida 19. Iz ovog izvješća koje je dostavljeno za 5 mjeseci, a i čitavog rada Stožera Civilne zaštite ili bolje rečeno odnosa RH i Vlade RH prema epidemiji covida 19 u Hrvatskoj pokazuje da smo ispravno pristupili prije svega vodeći se ustavnom mogućnošću korištenja članka 16. Ustava RH kojim se ljudska prava i slobode u Hrvatskoj mogu ograničavati isključivo temeljem zakona kako bi se između ostaloga zaštitilo i zdravlje hrvatskih građana. I mi smo po tome postupili, donijeli sukladno tom članku Ustava Zakon o sustavu civilne zaštite kao temelj za postupanje i Zakon o zaštiti pučanstva, odnosno izmijenili ga, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim smo zakonom propisali niz mjera koje Stožer na prijedlog resornog ministra i stručnjaka u Ministarstvu zdravstva i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo predlaže kako bi se suzbila epidemija covida 19, odnosno corona virusa. I ja mislim da smo u tom postupanju gledajući i u ustavno-pravnom smislu i u zdravstvenom smislu jako dobro se postavili kao država u borbi protiv covida 19. Ne samo da smo se postavili u ta dva, dakle i ustavno-pravnom i zakonodavnom pa i u zdravstvenom smislu nego smo se kao rijetko koja država u Europi i u svijetu izložili na način da smo realnom sektoru, dakle privatnom sektoru u proteklih godinu i tri mjeseca izdvojili gotovo 17 milijardi kuna kada se uračunavaju i oslobađanja od doprinosa na potpore koje su upućene za očuvanje radnih mjesta, za očuvanje likvidnosti hrvatskih poduzetnika i za očuvanje njihovih poslovnih aktivnosti. To je iza nas. Mi govorimo da su iza nas tri vala epidemije sa kojima smo se suočavali kroz ovih 15 mjeseci koliko traje epidemija covida 19 u Hrvatskoj. Međutim, postavlja se pitanje kako dalje. Osigurala je u ovom trenutku ono što je najvažnije i što je jedino dostupno za efikasnu borbu protiv epidemije osim mjera koje propisuje Stožer i kojoj smo svjedočili tijekom proteklih 15, 16 mjeseci a to je naručila je gotovo i osigurala kroz dogledno vrijeme gotovo 9 milijuna doza cjepiva. U ovom trenutku vam je na raspolaganju milijun i 300 tisuća doza i ja mislim da je potrebno učiniti sve da animiramo, da potaknemo, motiviramo naše sugrađane koji nisu cijepljeni da se cijepe. Danas ovdje od naših kolega sa lijeve strane čujem što to Vlada radi kako bismo potakli s jedne strane, a s druge strane ako se nešto radi onda se dočeka na nož. Jedna od mjera da se covid potpore ne isplaćuju za radnike poduzetnicima za njihove radnike koji nema covid potporu dočekana na nož kao da je to diskriminirajuće, nepravedno, protuustavno itd. itd. Ja mislim da smo svjedoci da država, Vlada RH vodeći se načinom solidarnosti omogućuje da nešto što nije obvezno, a to su Covid potpore daje realnom sektoru i svim građanima odnosno radnicima ili još možemo reći i poreznim obveznicima za očuvanje radnog mjesta ima pravo s obzirom da to nije njena obveza očekivati da i taj porezni obveznik i građanin ili radnik vodeći se načelom odgovornosti napravi sve između ostaloga i poštujući mjere koje su nam dostupne da bi očuvali zdravlja države, cijepiti se i ništa drugo.

Kolega Bačić, dobro ste primijetili da znači da je ovaj zaključak HDZ-a ipak imao smisla jer gledajući današnju raspravu, da raspravljamo svaki mjesec o ovim izvješćima vjerojatno bi se samo svađali oko toga koliko je nečega bilo ili koliko nečega nije bilo iz neke percepcije, hladovine oporbe u kojoj ne odgovaraš nizašto praktički. I naravno uvijek traženje određenih ostavki ili cijelog stožera ili ministra ili cijele Vlade itd. Mislim da rezultati bez obzira na pokušaj da se ospore pokazuju možemo se uspoređivati sa prošlom godinom, o tome ću kad budem imamo pojedinačnu raspravu, pa ćemo vidjeti gdje smo li i što cijepljenje možda znači ili ne znači, jer mi se čini da smo recimo prošle godine u ovo vrijeme bili gotovo bez ikakvih i aktivnih zaraženih i bez ikakvih ljudi koji su bili zaraženi itd. jer nam se tako događala sezona. Ona je ove godine puno bolja 30 do 40% su indeksi bolji nego prošle godine, a vidjet ćemo i rezultate. I to moramo uvažavati. E sad, da li je odgovorno od nekoga tko u oporbi kaže da je ovo eksperimentalno cjepivo pa nemojte se cijepiti jer ne znate što će vam se desiti, to je na njima, ali očito da oni se više bave politikom ili nekakvim političkim malim bodovima [[Upadica: Vrijeme.]] nego što ih interesira što se u ovoj državi zaista događa onako kako treba.

Dakle, država se apsolutno ispravno postavila prema ovoj epidemiji.

Dakle, po meni je to uspjeh, moglo se bolje, ali po broju umrlih smo negdje lošiji ali opet smo negdje oko 9, 10 mjesta u Europi na milijun stanovnika govorim, na milijun stanovnika.

Ovdje smo često čuli od vaših kolega jednu sintagmu da je ovo sadašnje stanje [[Upadica: Ako možete masku skinite.]] aha pardon, da se ovo sadašnje stanje, znači često smo čuli od vaših kolega jako sliči stanju u ratu, znači u Domovinskom ratu. Ja se tu mogu složiti sa tom ocjenom, no onda me zanima koji je razlog da se prema radnicima u zdravstvenom sustavu nije odnosilo na taj način na koji se odnosilo s onima koji su bili na prvoj liniji obrane, a to znači zašto se beneficirani radni staž nije osigurao radnicima u zdravstvu. Mnogi su radnici u zdravstvu doživjeli te Covid dodatke više kao uvredu nego kao nekakav, nekakvu nagradu zbog stvarno niskim iznosu koji su bili prisutni u tim Covid dodacima. Znam da se možda može i opravdati s tim da se ne može dati više, ali onda je rješenje stvarno bilo ono što je predlagala Radnička fronta, staž u dvostrukom trajanju ili kako god, znači ali da se nekako preko staža nagradi one koji su stvarno teško radili. Pa ja se mogu dijelom složiti s vama da su zdravstveni djelatnici podnijeli najveći teret u borbi protiv epidemije, to uopće nije sporno i onda će ministar u završnoj riječi vam i na taj dio odgovoriti, ali brojni naši sugrađani su također iznijeli ili nose teret borbe protiv Covida-19. Ne u onoj mjeri koliko to podnose prije svega medicinske sestre, liječnici, dakle oni koji su aktivni u zdravstvenom sustavu, ali su i brojni drugi građani imali neposredan dodir, socijalni radnici itd., imali su dodir sa oboljelima, o njima su brinuli i skrbili. Prema tome, da li je sama Covid potpora ili dodatak zdravstvenim djelatnicima bio dovoljan o tome će kasnije reći ministar, ali mislim da smo se kao država iznimno izložili, svi porezni obveznici jer će opet teret pasti na sve porezne obveznike kako bismo očuvali i gospodarski sustav i zdravlje

Poštovani ministre, poštovani gospodine Capak, poštovane kolegice i kolege, pa evo ja ću se u ovoj svojoj kratkoj raspravi osvrnuti kratko na dio izvješća koji govori o učincima provedbe mjera i zakona o zaštiti, a koje su vezane za područje rada i socijalne politike. Dakle, pandemija uzrokovana korona virusom kao što znamo prouzročila je poremećaje svuda pa tako i na tržištu rada. Pravovremenom uspostavom zaštitnih mehanizama, potpora za očuvanje radnih mjesta značajno su ublažene negativne posljedice te je spriječen nagli porast broja nezaposlenih. Cilj ove Vlade bio je putem pomoći za očuvanje radnih mjesta održati nisku stopu nezaposlenosti. Potpore koje su, koje se provode još od ožujka prošle godine kontinuirano su bile prilagođavane potrebama gospodarstva, a provodile su se slijedeće potpore. Potpore za očuvanje radnih mjesta s ciljem očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti epidemije uvjetovanih korona virusom narušena gospodarska aktivnost, visina te potpore bila je do 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Nadalje, potpore za skraćivanje radnog vremena s ciljem očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom došlo do privremenog smanjena opsega posla, visina ove potpore do 3.600 kuna po radniku. I potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim i integrativnim radionicama te radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom čija je djelatnost pogođena korona virusom s ciljem očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom narušena gospodarska aktivnost i visina ove potpore do 4.000 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Svim ovim potporama obuhvaćeno je preko 120.000 poslodavaca odnosno gotovo 700.000 radnika, a isplaćeno je više od 10 milijardi kuna.

S ciljem zaštite starijih osoba i osoba iz drugih ranjivih skupina koji su prepoznati kao zdravstveno najugroženiji Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od početka epidemije, dakle od veljače 2020. kontinuirano pruža podršku pružateljima usluga u sustavu socijalne skrbi što je u prvom valu rezultiralo iznimno malim brojem zaraženih osoba koji koriste uslugu smještaja te je s tim u vezi osnovano i povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covida-19 na starijim osobama i osobama iz drugih ranjivih skupina.

Poštovani ministre, uvaženi gospodine Capak, kolegice i kolege, evo imamo ispred sebe izvješće za proteklih nešto više od evo 6 mjeseci, u stvari nešto malo manje kad govorimo o datumu, ali evo ono što smo tražili imamo ispred sebe, da raspravljamo i vjerojatno je namjera ovakvih izvješća je bila da i doprinesemo kroz našu raspravu da kažemo ljudima koji su odgovorni za određeno provođenje mjera i donošenje mjera da kažemo što mi mislimo i predlažemo da trebaju učiniti da bi stanje bilo bolje. Međutim, sveli smo se na određene kritike i uglavnom tražimo ostavke ili odlazak ili cijele Vlade, premijera a onda i svih ljudi koji se brinu o našem zdravstvenom sustavu. Pogledao sam malo statistiku prošle godine na današnji dan i neke druge dane u odnosu na ovu godinu. Prošle godine na današnji dan imali smo 52 zaraženih ove godine 141, 1 umrli prošle godine 3 ove godine. Ukupni broj aktivnih tada u RH prošle godine 934, a ove godine 596. Da li je to poruka da cijepljenje nešto govori ili znači? Mislim da da, bez obzira što imamo problem, a to je da su nam brojevi očito u ovim zadnjim danima počeli rasti i to je odgovornost među našim građanima ali i na nama svima da ukažemo na važnost cijepljenja.

Znači gotovo 356.000 više ovih godinu dana je zaraženih u RH, a broj umrlih sa sadašnjih 114 došao je na 8219. Najprije smo čekali svi to cjepivo, kad je ono došlo u 12. mjesecu kad su počele i naznake i početkom godine svi su govorili hoćemo se cijepiti, čekao to cjepivo i tako danas. Danas su sasvim drugačije poruke, nećemo se cijepiti. Neka oni koji se cijepe odgovaraju sami za sebe, ali i za našu slobodu da se mi ne moramo cijepiti i na taj način doprinositi zajedničkom cilju, a to je da budemo na nekih 70, 80% procijepljenosti i da možemo se vratiti normalnom životu. To su poruke koje nam se dnevno šalju, a brojke pokazuju da to nije dobro. Mi smo u samom razdoblju ovog izvješća ovim kažem 5 mjeseci i nešto malo više imali gotovo 3 i po tisuće više umrlih nego što smo imali 16.1. prošle godine. To je na nama kao građanima, a na nama političarima da šaljemo i određene poruke, ne ove razine to je eksperimentalno cjepivo, mi smo za to da se svi cijepe, ali to je eksperimentalno cjepivo kao što smo čuli od jednog kolege iz MOST-a. Što ti time poručiš? Kakva je to poruka? Znači, još uvijek ima onih koji se žele baviti samo isključivo politikom i političkim laganim nekakvim bodovima koji će se vidjeti kad, za 3 godine, do tada, do tada imamo ljude o kojima moramo brinuti. I zaista pokušavam doći do toga da razumijem što se događa u našoj jadranskoj Hrvatskoj sa svim županijama, jer to ne doprinosi onome što smo htjeli. A to je jedna sigurna sezona u kojoj će svi koji dolaze kod nas, a dolaze sa svojim potvrdama, to znači da su ili cijepljeni ili su testirani ili su preboljeli, da budu sigurni i da mi ne budemo ti koji ćemo napraviti problem. Mi nemamo takve podatke. Vjerojatno možda nitko jer su svi došli na neki način ajmo reći spremni da ovdje provedu svoj odmor i to je neka naša najvažnija ajmo reći priča. Međutim što činimo, ako je to ispod 50%, gledam svoju županiju Primorsko-goransku nisam znao da smo odmah iza Zadarske na granici da postanemo prostor koji može sutra imati problem. Nisam znao. Evo to sam danas saznao iz svojih nekih podataka koji su se objavili jer to očito ne doprinosi. A što ćemo onda u Dalmaciji ili bilo gdje drugdje gdje se to ne događa u onom obimu koji mi to želimo da bi bili ono što smo htjeli već od prvog dana kad je krenula pandemija, vjerojatno bi tada svi drugačije govorili i svi bi se možda htjeli zaštiti. Po nekima trebali smo čekati 2023. 12. mjesec, sigurnost cjepiva da bi se svi cijepili. I to bi onda bila kao poruka. Ja mislim da sve pokazuje da imamo itekako razloga da šaljemo bolje poruke od ovoga što nam se događa danas u medijskom prostoru jer pokazujemo da očito ne razumijemo težinu u kojoj očito živimo. Prošle godine sve je krenulo 15.8. sa 214 novozaraženih tada su brojevi počeli rasti, bila je reakcija svih država, povlačimo svih. Da li čekamo to i ove godine? Prvi podatak [[Upadica: Vrijeme.]] o 200 ili 300 novozaraženih.

Naime, kad govorimo o potrebi, odgovornosti za zdravstveno stanje naše nacije i Hrvatske onda vodimo računa jasno i o gospodarskoj snazi. Ne bi htjeli da nam se ponovi prošlogodišnji kolovoz pa da odjednom praktično prestane turistička sezona, a svjesni smo što se događa Portugalom. Grčka je u protekla dva dana svjedoči dvostrukom povećanju, mislim da je u ponedjeljak bilo oko 800 i nešto zaraženih u Grčkoj, sad ih je 1800 u utorak, u jedan dan više nego dvostruko veći broj zaraženih.

Kolega Bačić upravo zato evo koristimo i ovu raspravu da pošaljemo pozitivne poruke prema građanima koji zaista na sebi također nose dio odgovornosti za sve što će se događati u budućnosti jer mislim da evo upravo ta jadranska Hrvatska, kad gledamo kontinentalno tu nema toliko problema koliko pod nas, to pokazuju postoci i sedmodnevne incidencije, ali očito da mi imamo problem i olako mu prilazimo. Zato smo danas i kroz raspravu tražili da se možda aktiviraju i lokalni čelnici posebno u tom dijelu.

Znači neka se ta odgovornost djelovanja, ne mora nitko za sebe reći da je on najodgovorniji zašto što on nešto čini ili ne čini, ali da ta djelovanja budu ipak na korist svih građana koji tamo žive da i oni kažu neke svoje riječi koje mogu doprinijeti tome da ljudi razumiju o čemu se ovdje radi. Kolega Borić, pitali ste u jednom trenutku što se to dešava s našim jadranskim županijama. Pa izuzev Primorsko-goransku u kojoj je procjepljivanje dobro ja bih vam savjetovala da onda za ove ostale pitate svoje župane jer to su HDZ-ove županije.

Mi jesmo na 50%, ali imamo poslije Zadarske županije najgori moment po broju dnevno zaraženih i ukupno zaraženih. Što se tu onda događa? Znači i to je pitanje. I sada vidim da stožer naše županije povlači određene poteze i kaže više nema okupljanja bez Covid potvrda više od 20 ljudi itd., događanja itd., znači želi se reagirati. Znači, gledamo jednu Istru pored nas, pa Liku pored nas, pa dolje Zadarsku županiju koja već ima problem itd., je li to interes svih nas da mi to učinimo. Neovisno tko je gdje župan ili nije župan, nego što mi to činimo da učinimo drugačije i da nam 15.8. ne dogodi se ono što nam se dogodilo prošle godine. Prošle godine nije bilo pravila, ove godine postoje pravila. Poštovani kolega Borić kao što u ovom izvješću nema ni trenutka samokritike ni priznanja da se nešto loše radilo iz vašeg istupa ispada da narod ne valja. Nikakve odgovornosti nemate vi i vladajući koji ste vodili cijeli ovaj proces, nego je kriv narod. A zašto narod nema povjerenja? Pa možda krenuti od te činjenice da na čelu nije ministar zdravstva nego je stručnjak za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu što je jedinstven primjer u Europi.

Sad se gospodin Bačić čudi zašto nije puna sabornica, pa evo bili smo tu postavljali pitanja, ministar se brani šutnjom. Nije odgovorio ni na jedno konkretno pitanje, niti nam se obratio. Pa cjepivo, kasnio je dolazak cjepiva onda kad se došao, ljudi bliski vladajućima koji ne spadaju u rizične skupine su ga grabile sebi, pa je došlo do raspada na terenu, pa je došlo do raspada sistema kojeg su održavali neki cvjećari, pa je došlo do kontradikcije između samih članova vladinog znanstveno savjeta [[Upadica: Vrijeme.]] a onda se pitamo zašto su ljudi konfuzni i što su izgubili povjerenje.

To je možda iz vaših ustiju izašlo, vi danas očito imate kao stranka problem i bavite se sa nekim drugačijim politikama, Vidimo kako to završava i u javnosti i na koji način to se događa i pojedinim zastupnicima i s time ćete se vi nositi. Ono što ja ovdje predlažem, nešto sam predložio i ako će netko usvojit će usvojit, ali s te strane vi postavljate određena pitanja, ali kad trebamo doći do odgovornosti onda dođe vaš kolega i kaže ovdje se radi o eksperimentalom cjepivu i održi nam predavanje 5 minuta kako se nitko ne treba cijepiti jer ne zna šta će biti za godinu ili dvije dana. To je vaša politika, ja sam ga tu slušao, ne. Ako vi …/nerazumljivo/… podržavate kao intelektualac, čovjek koji nešto zna, vi se s time onda bavite na taj način.

Nikad nisam bio ni u kakvoj stranci i koliko god to vama se čudno činili čovjek može se kandidirati na svoj brk i svoje ime uči u sabor i bez stranke i bez partije. Ovo što je spominjano o eksperimentalnom cjepivu, da to su i članovi znanstvenog savjeta jasno govorili postoji vrijeme od više godina koliko i treba, potrebno da se jedno cjepivo kvalitetno istestira i primjeni. Žurnost ove situacije u cijelom svijetu je dovela do toga da se stvar ubrza, ali to ne znači da ovo još ne spada u fazu eksperimenta. Slijedi replika poštovane zastupnice Danice Baričević. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Borić, evo svjedoci smo da se proteklih 15 mjeseci Hrvatska država snažno oduprla ovom izazovu krize, reagirala je pravodobno, osigurala je i očuvala radna mjesta, a i poduzela je mnogobrojne mjere u borbi protiv ove pandemije za očuvanje zdravlja i još uvijek, još uvijek to radi. Malo je onih gradonačelnika i načelnika koji su pozvali u svojim gradovima da se ljudi cijepe. Nedavno u medijima smo mogli čitati o tome da je gospodin Mateo Franković gradonačelnik Dubrovnika pozvao svoje građane i promovirao potrebu za cijepljenjem posebice u pomoći što uspješnije turističke sezone. I onda je doživio salve uvreda i prijetnje. Hvala lijepo kolegice, mislim da bez obzira što mi ovdje kažem govorili, ne govorili od svakog ili do svakog od nas je što ćemo činiti u budućnosti. I to ne treba nitko krivo tumačiti u smislu ne treba nitko nikome ništa naređivati ili ne pozivati na odgovornost ili pozivati na odgovornost. Svakome je dano da razmisli. Mislim da je država već pri kraju onoga što bi trebalo biti njezin zadatak da osigura sve što treba da čovjek može proći ovu pandemiju. I mislim da je to vrijeme tu. Na nama je da sada odlučimo kao što već neke druge države odlučuju ili kao što je predložio kolega Bauk što ćemo učiniti u slijedeće 2 ili 3 mjeseca. Hoćemo li sve ukinuti pa preuzmite odgovornost svatko za sebe. Vidjet ćemo koliko to možda nešto vrijedi ili košta itd., ali da se napravio napor itekako je, 35 milijardi je neki trošak koliko košta ova pandemija i ova sezona koja nam treba dati vjetar u leđa za još bolju slijedeću ili da se vratimo na neke godine koje su bile, kao što je bila 2019. je očito input koji nam treba biti pokazatelj što želimo. Ako to nije dovoljno opet kažem mogu prevladati i te druge ovaj na nekakvi način poruke, ali što ćemo onda kada se opet možda vratimo [[Upadica: Vrijeme.]] i utvrdimo neke brojke

danas je već ovdje bilo spomenuto, a to je ta nemogućnost određivanja granice između struke, između znanosti i politike. Možda najeksplicitnije je to rekao član znanstvenog savjeta Vlade dakle ne osoba koja je neki partikularni politički akter ili koja je došla s ulice nego kojeg je Vlada angažirala procjenom da o tome ima nešto reći dr. Gordan Lauc, govoreći o tome da su neke odluka poput inzistiranja na PCR testovima politička odluka, a ne stručna i znanstvena. Dakle, struka je u mnogome politizirana, a s druge strane i politika se legitimira s strukom ili pseudostrukom. Ovo sve što se događa u tom diskursu nemoguće je promatrati iz perspektive znanosti, o znanstvenoj metodi nešto znam, nego prije iz perspektive dogmatike. Diplomirao sa filozofiju nisam teologiju, ali ima tu i kolega koji su diplomirali teologiju oni su slušali nešto o dogmatici pa možda bi nam oni mogli nešto rastumačiti o tom načinu djelovanja. Dakle, proglasi se nešto što je dogma i mimo dogme se ne može govoriti. A oni koji provode svećenici dogme su u ovom slučaju dio politike i masovnih medija. O tome svjedoči i famozni sastanak premijera Plenkovića sa urednicima glavnih medija u Hrvatskoj na početku cijele ove priče. Jedan primjer kako je djelovala ta dogmatika je primjerice izjava znamenitog virologa Luc Montagniera koji je 2008. dobio Nobelovu nagradu za istraživanje virusa HIV-a koji je još prošlog proljeća izjavio da on smatra po svemu što zna, a zna o puno virologiji da je virus umjetno proizveden u laboratoriju. To je nešto što je išlo protiv dogme koja je govorila o šišmišu i sličnim stvarima, čovjek je ismijavan, doživio je stracizam, ravnozemljaš i sve ostalo i kod nas se ugušila ta priča, kad vidi vraga prije par mjeseci odjednom je postalo legitimno uzimati i tu hipotezu. Zašto ne ako postoje neki argumenti pa suprotstaviti ovim argumentima oko prijenosa od šišmiša ili neke druge zvjerke. Evo ovo je jedan primjer kako je djelovalo to dogmatsko mišljenje. Pa smo čuli i zastupnicu HDZ-a Grbu Bujević na RTL-u kako kaže na početku da maske ničemu ne koriste i da ih ne treba nositi, pa onda sad vrlo brzo nakon toga evo maske su sigurno učinkovite. Čemu onda opet dijelom proturječje ono što se događalo u praksi, a to je primjerice prošle jeseni kad je najveći rast epidemije na početku drugog vala bio u Španjolskoj, Španjolskoj koja je uvela obvezu maske na otvorenom još u srpnju, par mjeseci prije, kao i u Briselu i u Parizu, gradovima koji su uveli obvezu nošenja maske na otvorenom i tjednima prije rasta koji se dogodio i tamo. I sad običnom čovjeku kad sve to vidi teško se orijentirati i teško je imati povjerenje u ono što mu govori stožer, pogotovo stožer kojem kao što sam već rekao na čelu nije ministar zdravstva, nego što je hrvatski specifikum, ministar policije, u ovom slučaju osoba stručna na području ONO i DSZ. Imali smo u početku crteže superjunaka i stožera, strašenje strogi lockdown, oni će nas spasiti, to su naši superjunaci, da bismo danas dočekali u saboru da ministar ne odgovara uopće na pitanja, mogao je doći i njegov dvojnik ispod maske ili nekakva maketa, fotografija ministra koja je tu sjedila, ovo se pretvara u jedan monolog i zašto nas je ovako ostalo ovdje malo u saboru?

Od po meni promašene strategije moralne ucijene, a to je „Misli na druge“, „Zaštitimo naše djedove i bake“, a vidi djed i baka neće se sami cijepiti, nego sada treba cijepiti silom ili okolokole silom djecu da bi se zaštitili djedovi i bake koji se ne žele, pola njih preko 80.g. cijepiti. Stvaraju se podjele u društvu, od te vrste moralne ucjene prelazi se na izravnu ucjenu gdje sada na poduzetnike se prebacuje to da ako žele dobiti poticaje da moraju tjerat svoje radnike na cijepljenje, što sutra može dovesti do vrlo konfliktnih situacija i u praksi i na terenu. Dolazi do D diskurzacije ove stvari. Umjesto da razgovaramo, da sučeljavamo argumente, ako trebamo da se i svađamo u saboru mi smo zašutjeli, zašutjeli smo tj. govorimo jednosmjerno jer ministar ne odgovara. To je vrlo ozbiljna situacija i ono što slutimo, ovo nemojte shvatiti kao prijetnju, ovo je samo iščitavanje stvarnosti.

Nema replika, vi ste slobodni. Ja bih se pozvala na čl. 238., kolega Raspudić nije uopće govorio o temi koja je bila danas pred nama nego je ponovo po 7. ili 9. puta već koristio istu terminologiju koju stalo priča u ovom istom saboru. A vezano uz maske bi rekla da ne sjećam se tada da je nudio svoju pomoć, bilo znanstvenika i njegove ekipe, a dobro se sjećam tog vremena. A drugo, ispada da je kolega Raspudić sve živo znao, kao i njegovi kolege iz MOST-a već tada, pa me čudi onda da to zapravo nije podijelio sa cijelom javnošću.

Ja sam samo pokušao objasniti nepovjerenje kod ljudi koje je dijelom prouzročeno i kontradiktornim informacijama upravo zbog ovog dogmatskog pristupa, pa da se nobelovac svjetski virolog ismijava da bi nakon godinu dana se došlo da su i njegove teze možda prihvatljive ili toga da članica stožera kaže maske su glupost ne treba ih nositi, nakon 20 dana trebamo svi nositi maske iako u Španjolskoj raste unatoč što su imali obvezu nošenja maske na otvorenom.

Zahvaljujem. 22.6.1986. na stadionu Asteka u Mexicu Cityu igrali su Argentina i Engleska, u 51. minuti Maradona i Valdano izveli su dupli pas, a onda je Maradona dao gol za vodstvo Engleske 1:0. Tuniski sudac Ali Bin Naser pokazao je na centar, Englezi su se bunili, ali odluka se nije promijenila. Udario sam loptu malo glavom, a malo uz pomoć Božje ruke rekao je Maradona. Tako i stožer, malo po ustavu, a malo mimo ustava i zakona. Jedino što ovaj tuniski sudac nije vidio, pa nije sudio, a ovi iz ustavnog suda su vidjeli, neki su dali izdvojeno mišljenje, ali većina nije dosudila. Maradona i Valdano bili bi u stvari ministri Beroš i Božinović, a što se tiče ove Božje ruke, dakle dali ste gol koji je potpuno neregularan, al je prošlo. Nakon toga Argentina je pobijedila Belgiju 2:0, a u finalu Njemačku 3:2. To finale u ovom slučaju bili su parlamentarni izbori i rezultat koji ste ostvarili u odnosu na nas u broju zastupnika otprilike odnos 3 prema 2. Prema tome, temeljem neregularnog gola dobili ste. To govorim u smislu toga, dakle da ste na prošlim izborima kao stranka i HDZ dobili veliki broj glasova ljudi temeljem situacije sa koronom iako to nije bilo baš najregularnije. Ono što smo zamjerili stožeru jasno smo govorili, od nabave cjepiva, od tih polu političkih odluka koje nisu bile baš najustavnije po našem mišljenju. Međutim, sad je situacija drugačija i u stvari postavljaju se potpuno druga temeljna pitanja, a temeljno pitanje više nije pitanje cjepiva ili nabave cjepiva nego pitanje cijepljenja. Sad imamo cjepiva, a ljudi se ne žele cijepiti, a sve ovo što proživljavamo trebali bi završiti onda kada se ljudi cijepe.

Zašto npr. u Saboru nosimo maske? Većina nas se cijepila, njih ne štitimo oni su zaštićeni, oni koji se nisu cijepili nek sjede tamo, mi ćemo sjediti ovdje i super nikome neće biti uskraćena prava. Kada budu govorili doći će u dvoranu, imaju tu staklo, kada završe vratit će se tamo i nema nikakvih problema, nijedno pravo nije uskraćeno, ali će se ustvari znati zašto mi sjedimo bez maski, a zašto oni sjede tamo, tako bi trebalo biti, tako ja smatram da treba biti.

Zašto ne možemo ići u kafić? Ne znamo. Zašto nosimo maske? Više ne znamo. Koga štitimo? Znamo, one koji se ne žele cijepiti. Prema tome njihov izbor. Treba u jednom trenutku povuć crtu i reći više nema te vrste zaštite, sada preuzimate sami rizik kao kad prekoračite brzinu na cesti preuzimate sami rizik, možete proć bez problema, ali može vam se dogoditi nešto loše i bit ćete kažnjeni.

Prema tome, misli na druge, a misli na sebe i evo imate i ovaj slogan dobar vam je sada za cijepljenje, sad je bitno, to ste imali u lokalnim izborima.

Kolega Bauk da, cijepite se ili strepite, ali opet moramo se osvrnuti na neke druge stvari u ovome što ste se vi dotakli, a to je zašto mi koji smo se cijepili i dalje nosimo masku, koga štitimo, kako i zašto. Mislim sjetite se samo nekih primjera oni koji nam danas govore da se treba cijepiti i kako se treba cijepiti i kako je to sjajno i ne znam ni ja što su sjedili na kutijama cjepiva, su se nalazili u vrlo intimnim situacijama sa ne tako bliskim osobama i ne članovima obitelji, kada su to branili drugima, kada niste mogli na sprovodu reći da vam je žao što je neko preminuo, ali neki drugi su očito mogli.

Sve što ste rekli vjerovatno ima za posljedicu nešto manji odaziv na cijepljenje, ali to je nerazmjern odgovor na nezadovoljstvo.

Prema tome, pozivali su ih dakle ljude su pozivali na cijepljenje predstavnici vlasti, ali pozivali su ih i predstavnici oporbe, mi smo ih pozivali. Dakle, ja sam se tu u Saboru cijepio i pozivao ljude da se cijepe, predsjednik Republike ih je pozivao da se cijepe, a ljudi se i ne cijepe. Dakle, ja tvrdim da to nije više samo problem Vlade sad to postaje problem svih nas jer ako ostanu ove restrikcije, ako gospodarstvo nastaviti padat, a padat će zbog ovih koji se nisu cijepili onda smo i mi u problemu, bilo kao buduća vlast, bilo kao građani ove države koja će ostati nazad zato što više neće bit mogućnosti davanja bilo kakvih potpora.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, poštovani docent Capak, uvažene kolegice i kolege. Osvrnut ću se malo na kampanju za cijepljenje s kojom nismo zadovoljni niti mi niti ste zadovoljni vi. Dakle, ta kampanja nažalost se pokazala da je manjkava, trebalo je i trebat će uložiti dodatne ljudske i financijske resurse u promociju cijepljenja. Svaka čast na bedževima, n a kratkim javljanjima epidemiologa u medijima, ali to nije dovoljno. Evo i danas sam slušala da o cijepljenju govori ministar Božinović, svaka čast svima koji imaju nekakvu svoju stručnost mimo politike, ali ne može više naše građane o prednostima cijepljenja uvjeravati ministar Božinović. Nažalost, članovi stožera više nemaju težinu, stožer je kompromitiran i kontaminiran dvostrukim mjerilima, krivim odlukama, graškama u radu unatoč upozorenjima struke i oporbe. I zato sam rekla da bi se trebali i premijer i članovi Vlade i stožera javno ispričati zbog svih tih grešaka koje je bilo, bez obzira što to nije politički oportuno, ali biste imali veće povjerenje građana, to vam stvarno dobronamjerno govorim jer nam je u krajnjoj liniji svima cilj da što prije završi ova pandemija, pogotovo nama zdravstvenim djelatnicima. Iz izvješća smo vidjeli da nije dostignut akcijski plan o procijepljenosti 55% odrasle populacije pa se ja pitam koji je novi plan, kad ćemo uopće dostići nekakvih željenih 70, 75% Tko će biti nositelji promocije cijepljenja i kampanje? To moraju biti zdravstveni djelatnici i to ne samo eminentni profesori već i drugi liječnici i zdravstveni djelatnici po svim regijama odnosno županijama, čak i obični građani koji su se već cijepili, koji će progovoriti o svojim iskustvima, sportaši, umjetnici itd., kako bi se približili što više svojim sugrađanima. Mora se uključiti javna televizija, lokalne televizije, radio postaje, ostali mediji, plakati, digitalne ekstenzije na društvenim mrežama, vebinari i slično i poruke treba beskrajno ponavljati. Državni tajnik mi je danas na odboru rekao da država nema novaca za jaču kampanju po medijima. Ja opet govorim termin cost benefit analiza. Sigurno će se manje novaca uložiti u kampanju nego su troškovi liječenja, gospodarske posljedice odnosno smrtnost građana, a televizije, osobito javna, neka se uključe besplatno, dakle novac ne smije biti izgovor kada je prevencija u pitanju. U 11. mjesecu 2020. rađeno je istraživanje po kojem se 45% građana izjasnilo da se ne misli cijepiti. Nisu svi ti građani antivakseri nego ljudi jednostavno imaju brojna pitanja, neki su neodlučni, imaju nedoumice i takve ljude treba educirati. Mi mjesecima upozoravamo i s ove govornice i u medijima da je potrebna jača kampanja i o bolesti Covid-19 i o cijepljenju govorili smo, ja sam govorila i o tribinama, o edukativnim spotovima i emisijama, okruglim stolovima, predavanjima, telefonske linije na kojima bi različiti stručnjaci odgovarali na pitanja građana. Tu spominjete u izvješću da ima besplatni telefon 0800 00 11. Meni je iskreno nepoznato tko odgovara na ta pitanja, a kaže se da je 42% odgovoreno, na 42% poziva na telefon 113. Zašto ne više? Radi objektivnosti evo dala sam si truda, posjetila sam službenu stranicu koronavirus.hr gdje sada ima rubrika cijepljenje protiv Covid-19 bolesti najčešća pitanja i odgovori. Tu zaista ima za razliku od prethodnog razdoblja dosta korisnih informacija, no pitanje je koliko građani uopće čitaju te upute, dakle nedovoljna je promocija gdje se mogu dobiti korisne informacije i odgovori na pitanja. Nadalje, par riječi što je u izvješću trebalo, a ne postoji, detaljniji podaci o mortalitetu i letalitetu po županijama jer nisu sve iste, kako bi se upravo uspoređivanjem županija i nekakvim određenim izmjenama u budućim koracima zapravo smanjile te razlike odnosno smanjila smrtnost po županijama. Poslije ću se još osvrnuti kad budem govorila završno u ime kluba o problemima sa covid potvrdama i o problemima sa cijepljenjem ljudi koji se žele cijepiti, a još uvijek se ne mogu, nekakva rješenja su valjda na vidiku, ali evo o tome ću nešto kasnije progovoriti i dati završno mišljenje u ime kluba. Hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa kolegice Marić, zaista se s vama slažem kad kažete da za promociju cijepljenja treba i uvijek mora biti novaca, da novac ne smije biti izgovor. Evo tu možemo vidjeti upravo iz ovog izvješća da je samo u ovom izvještajnom razdoblju, znači siječanj-svibanj za naknade za bolovanje svih onih koji su bili u izolaciji i samoizolaciji taj iznos je iznosio preko 83 milijuna kuna, 55 milijuna kuna za nagrade zdravstvenim djelatnicima, dodatnih 41 milijun kuna za liječenje covid bolesnika itd. Zaista, na svim ovim stavkama mogli bi imati značajne uštede da se naši građani što više cijepe, pa evo apel ne samo vama nego vjerojatno ministru Mariću da više sredstava odvoji upravo za promociju cijepljenja. Hvala lijepa. Evo drago mi je da se slažete sa mnom i zapravo da podržavate ono što stalno govorim, znači cost benefit analiza. S jedne strane ulažete u prevenciju, u edukaciju, u promociju, medije itd., a s druge strane onda smanjujete troškove. Svi smo vidjeli koliki su troškovi i na opremu i na naknade za bolovanja i nove jadne ovaj covid dodatke koji nisu bili ovaj, o tome možemo puno govoriti, da ne govorim o gospodarskim gubicima i da ne govorim zapravo o svim onim ljudima koji su umrli ili onima koji zapravo imaju post covid sindrom.

Poštovane kolegice i kolege. Drago mi je zapravo da mi je, da su mi replike prije ove rasprave dale jedan dobar šlagvort. Dakle, govorimo o pandemiji koja ne traje dva mjeseca, ne traje dva tjedna nego traje skoro 2.g., godinu i pol. A mi sada pričamo o apelima ministru Mariću da ne daj Bože poveća sredstva za kampanju za promicanje cjepiva. Ama koju kampanju kolegice i kolege? Jel kampanja nošenje bedževa koje nosite vi kolegice iz HDZ-a i djelatnici javne televizije? Ja nisam imao prilike dobit taj bedž. Nebitno je, možete mi ga vi dati sada, ali bedž nije poanta kampanje i bedž ne smije i ne može bit kampanja. Kažu da je edukacija odnosno evo vi me ispravite, vi ste iz struke, jedna kuna uložena u prevenciju, 4 kune ušteđeno u sanaciji. Naša je zadaća kao odgovornih političara da promoviramo prevenciju i da promoviramo cijepljenje, da. Ali nije samo naša, oko ovoga se trebalo mobilizirat cijelo hrvatsko društvo. Pa onaj ko ga vodi.

Nije kolegice i kolege. Toliko pitanja o cijepljenju postoji i dalje, mislim kako da vam kažem ja ne mogu odgovarat na ta pitanja, ja nisam liječnik po struci. Ja sam se cijepio evo nedavno sam dobio i drugu dozu cjepiva i to Astrazenece one zločeste. Nisam se cijepio kada su se cijepili zastupnici, cijepio sam se sa građanima, a onda možemo pričati i o organiziranju cjepiva. Ja sa se prvi put cijepio kada je moja županija izdala javno priopćenje da se pozivaju svi koji se žele cijepiti Astrazenecom da se jave i ja sam se javo i bio cijepljen. Jel vam to odaje dojam organiziranog cijepljenja? Ja koji sam '81. godište u tom trenutku postojali su građani koji nisu cijepljeni, koji spadaju u rizične skupine, koji su stariji, koji su kronični bolesnici. Jako puno je toga učinjeno da se sroza autoritet institucija koje su trebale pogodit ovu kampanju i trebale su i mi bi im pomogli i htjeli smo to, ali da bi nešto pomogli i promicali to mora postojati razumijete kolegice i kolege. Krivit naše građane je nepravedno, očekivat, a to sam ja iščitao između redaka onoga što je ministar rekao jučer, ministar Ćorić je to da ćemo mi od poslodavaca očekivat da prisile svoje zaposlenike da se cijepe. Pa to je neodgovorno oda same Vlade, da ne kažem koliko je to neustavno i koliko je to protiv ljudskih prava i svega onoga za što bi demokracija trebala postojati. Naše je da uvjerimo naše građane da se trebaju cijepiti i zbog sebe i zbog drugih. Zbog drugih kao odgovornosti prema društvu i zbog sebe kao prevencije najtežih bolesti. I meni je drago evo da je moja rasprava potakla kolegicu Grbu da nam evo podijeli te bedževe konkretno, ali kolegice i kolege bedževi nisu kampanja. Ono što će u Večernjem ili Jutarnjem listu izaći kao traka na naslovnici nije kampanja, cijepi se, budi odgovoran to nije kampanja kolegice i kolege. Razlozi, argumentacija i objašnjavanje jest, a toga sam najmanje čuo u kakofoniji lažnih informacija, lažnih vijesti, dezinformacija, poluinformacija od strane stožera, dovođenje u pitanje same legitimacije stožera kao takve zbog postupaka određenih pojedinaca itd., dakle nismo baš puno doprinijeli ni mi kao odgovorni tome da naši građani budu informirani i da se cijepe.

Kolega Hajduković kad ste govorili o ovom dijelu kako se poslodavce planira kažnjavat za radnike koji su necijepljeni, recite mi molim vas je li možda time po vašem mišljenju, Vlada šalje signal tim poslodavcima koji nemaju drugog načina svoje radnike prisilit da se cijepe ukoliko oni to baš ne žele, da je to možda opravdan razlog za izvanredan otkaz tim radnicima ili time zapravo otvaramo onda Pandorinu kutiju cijelog jednog drugog spektra problema i smanjivanja daljnjih radničkih prava? Ali nažalost izjave vlasti su ostavile tu mogućnost poslodavcima da to tako tumače. Jer evo ja da sam zločest ja bih rekao doslovno što je ministar Ćorić rekao, da vi poslodavci trebate uvjeriti svoje posloprimce da se cijepe, ako se ne cijepe trebate im sami dati … ali to nije pravi pristup. Prvo to nije humani pristup, to nije ustavni pristup, a onda na kraju dana to nije ni pravi pristup. Ono što bi poslodavci trebali raditi je ohrabrivati svoje posloprimce da se cijepe zbog benefita koje ostvaruju prema sebi i prema drugima, prema svojoj obitelji itd., a ne zbog prijetnje otkazom.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre, kolegice i kolege. Evo kao što sam tvrdila u replici, dakle danas pričamo o situaciji u Hrvatskoj u izvještaju o mjerama do sada, ali evo situacija je u Hrvatskoj danas takva da je ukupna procijepljenost negdje oko 37%, dakle nismo postigli onaj cilj od 50% procijepljenosti do 1.7. čini mi se da je bio postavljen. Najranjivije skupine one iznad 70 godina života koje su najugroženije ovom bolešću su negdje procijepljene oko 60%, a u Europi neke države su na 90 ili čak 100% od tih najugroženijih skupina. Dakle, Vlada je jedina odgovorna da ta procijepljenost nije postignuta i da Vlada nije ispunila taj cilj. Dakle, panika je i kako reagiraju, pa reagiraju panično. Dakle, Vlada, premijer, ministar gospodarstva, cijeli Stožer civilne zaštite zapravo su pokrenuli na neki način hajku i prvo su krenuli na poduzetnike uvjetujući im primanje potpora za njihove zaposlenike ako su zaposlenici cijepljeni, dakle dodjeljuju se potpore iz državnog proračuna kažu, iz državnog budžeta i onda je primjereno da i privatnici je li preuzmu odgovornost i prisile svoje zaposlenike na cijepljenje inače neće dobiti potporu. Prvo, zašto je to loše? Ponovno stavljaju razliku i potiču u javnosti tu razliku između zaposlenika u privatnom sektoru i javnom sektoru, dakle tu podjelu o kojoj vječno slušamo inzistiraju na toj podijeli zapravo na štetu svih jer ako su evo potpore iz državnog proračuna znači li to da i plaće svih zaposlenika u javnom sektoru koji su isto tako iz državnog proračuna da onda i zaposlenici u javnom sektoru neće primati svoju plaću ako se nisu cijepili. Bilo je i nekih takvih je li tonova da će se nekakva uvjetovanja postavljati i javnom sektoru. Dakle, premijer, ministri, stožer, pokušavaju odgovornost za vlastitu nesposobnost da ispune ovaj cilj i cijepe naciju prebaciti na poduzetnike, na sve građane, na djelatnike u javnom sektoru, dakle pripremaju nekakvo žrtveno janje za slučaj da turistička sezona ne bude dobra jer bude prekinuta ili kao i prošle godine. Ovdje mogu, ne znam ako to nije ministru dosad jasno i članovima stožera jednostavno kazati da vas više u ovoj državi nitko ne sluša, ne čuje vas, ne čuje vas kad kažete da se treba cijepiti. A zašto vas ne čuje? Pa ne čuje vas zbog toga što ste dosad evo godinu dana, to je već i rečeno s ove govornice, jer ste imali toliko kontradiktornih odluka, toliko politički donesenih odluka, da više prvo nitko ne prati više presice, nitko ne sluša te mjere, nitko, svi su izgubljeni, ugostitelji, poduzetnici, ovi, oni, izgubljeni su. Koja je danas odluka, vrijedi li za 100, ograničenje za 200, jel mogu na terasu, ne mogu, mogu li unutra jesti, vani, ovo, ono. Vi kad se pojavite na televiziji ljudi zatvore oči i uši i ne slušaju vas. Dakle, u tu, mislim nažalost istina je … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] A nisam sigurna, ali evo rezultati pokazuju pozivate stalno na cijepljenje, nitko vas više ne sluša. Dakle, treba raditi na neki drugi način. Vlada i stožer bi dakle konačno trebali shvatit da ste zapravo je li zaposlenici svih građana, da morate raditi u interesu svih građana, ne prijetiti, ne diskriminirati, ne svaljivati odgovornost za svoje pogreške na nekog drugog već pokušat je li naći neki drugi način, dakle ako na ovaj način ne ide, ajmo vidjeti kako poboljšati tu komunikaciju, kako uključiti i udruge i udruge poduzetnika, organizacije, nevladine organizacije koje zapravo žele i pomoći na kraju krajeva kako ih uključiti je li u sveopću akciju i kako povećati procijepljenost. Dakle, u ovom slučaju ići na nekakvu prisilu, na nekakvu diskriminaciju zapravo u ljudima budi inat, samo ćete proizvesti kontraefekt, potaknut ćete ljude da se, ono što bi rekli u Splitu „iz dišpeta se sada neću cijepit jer vi postupate na takav način“

Je li to zaista kampanja to što ću ja nositi bedž ili vi ili kolegice i kolege iz HDZ-a? Ne, premalo je, ne, potpuno je promašeno i kao što ste vi rekli na kraju dana tko više kome tu vjeruje. Imamo eksperte, oćete naše ljude sa međunarodnim pedigreom, hoćete naše domaće. Zašto oni nisu uključeni u to? Ne govorim sa ciljem da oni nešto zarade na kraju dana. Ja sam siguran, a već su to mnogi radili pro bono da bi zaista pomogli našem društvu. Pa jedino što trebamo napraviti, organizirati tu kampanju, usmjeriti je sa argumentima, sa licima s kojima se ljudi mogu povezati, što vi kažete ne sa licima koja će im se činiti odbojno nego sa onima koji će zaista dati rezultat, a to je cilj. Ja mislim čak da bedž i je neka kampanja, ali ne može biti jedina. Kao što sam rekla, dakle treba promijeniti način komunikacije, u tu komunikaciju uključiti je li sve koji mogu pomoći u tom smjeru, raditi na edukaciji, odgovoriti na sva pitanja koja je normalno da ljudi imaju pitanja, zašto ovako, koliko vrijedi cjepivo, kad će, smijemo li maske mi cijepljeni, ne cijepljeni, dakle na sva ta pitanja dati jasne i nedvosmislene odgovore, educirati stanovništvo, ali kažem i uključiti u širu komunikaciju sve one koji mogu pomoći tome da procijepljenost bude veća.

Evo baš sam danas jednu emisiju gledala u Mreži prvog čini mi se gdje je to jasno rečeno, jasno je rečeno i epidemiolozi su se složili, psihijatri itd. da kampanja nije dobra i da treba pojačati kampanju. Uvjetovanje s primanjima da bi se neko cijepio također nije dobro, ne želimo diskriminaciju, a također niti isključivo prebacivanje odgovornosti na poduzetnike i na radnike. Što se tiče zdravstvenog sustava koji je ipak jedan jel ugroženi sustav imamo podatke da je nekih preko 80% zdravstvenih djelatnika cijepljeno, a tu sam u izvješću našla podatak da se u društvenim djelatnostima 40% djelatnika cijepilo, znači moglo bi se i više, 70% je zainteresiranih u turizmu, ali su se još svi procijepili. Sad me zanima, što vi mislite o tome da možda na neki način se stimulira ili zapravo motivira zaposlenike u takvim branšama da postoje možda nekakvi interni propisi [[Upadica Sanader: vrijeme.]] da neko ko radi u kuhinji, konobar itd. da bi se ipak trebao cijepiti, evo vaše mišljenje. Hvala. Pa to je ona tanka linija po kojoj uvijek se hoda, između toga hoćemo li cijepljenje staviti da je obavezno za svih ili za neke branše ili za neke zaposlenike, oni koji su u direktnom kontaktu, one koji su u kontaktu sa ranjivim skupinama znači u ne znam djelatnike domova za starije oni se moraju obavezno cijepiti itd. jel, dakle opet kažem sve je to na ako ćemo Stožeru civilne zaštite, ako je to vrhovno tijelo da sva ta pravila i propiše, ali i ljudima objasni zašto. Kada je ljudima jasno zašto se nešto radi i kada su ta objašnjenja logična i kad imate mjere koje ne pobijaju jedna drugu, svi će lakše prihvatit bilo koje pravilo koje se donosi, kad im je jasno zašto. Evo kolegice uvažena mi dolazimo iz Splitsko-dalmatinske županije, nedavno sam putovala trajektom iz Splita za Brač upravo sa turistima iz Belgije koji su trebali svoje ljetovanje provesti u Španjolskoj u Kataloniji, ali su se s obzirom da ih je Belgija pozvala da je tamo žarište pandemije odlučili zadnji tren za ljetovanje na Brač u Hrvatskoj jer je upravo svim ovim vladinim mjerama koje je poduzela da je Hrvatska sigurna zemlja za turiste. S obzirom da je ovdje bilo zašto bedž, nitko ne misli da je ovaj bedž koji mi nosimo da je to kapanja, mislimo da je to nekako početak kampanje i ja bi svakako volila isto ovaj bedž da ste vi stavili pa me zanima šta ćete vi kao saborska zastupnica poduzet po pitanju isto ove promocije da se cijepi da se ne doživi kao i prošle godine [[Upadica Sanader: vrijeme.]] da nam turizam završi u osmom mjesecu? Evo rekli ste vi da je to početak kampanje, meni je žao što je tek sad početak kampanje.

Poznato je da evo i ja osobno cijepljenje smatram zaista od jednih vrhunskih dostignuća znanost, ne samo za covid nego i inače i osobno sam se cijepila i pokazala primjerom. Ali poanta ovoga je da Vlada ne smije odgovornost prebacivati na nekoga drugoga zato što ona nije ispunila ciljeve koje je sebi postavila.

Prvo, pokazati ovima koji su se cijepili da će im život izgledati kao do 2020.g., a drugo pokazati ovima koji se nisu cijepili da njima život još uvijek neće izgledati kao do 2020.g. Dakle, ovi koji nisu u opasnosti, koji ne ugrožavaju druge, koji su se također cijepili ne bi više trebali imati restrikcije, to je moj stav. Npr. ako su turisti cijepljeni zašto je bitno gdje je žarište? Dakle, ako su turisti cijepljeni idemo bilo gdje želimo, to je valjda smisao cijepljenja. Dakle, ja bi volio odgovore na ta pitanja, čemu više restrikcije od nekog datuma da ne misle da sad ja to tražim da se to danas ukinem nego 1.9. recimo

Kolegice, govorili ste doista o kakofoniji, ovdje je bilo kakofonije i to onih koji su se cijepili i koji bi htjeli da se unaprijedi razumijevanje o toj suodgovornosti. Ono što zabrinjava, vi ste predložili dakako uključivanje tzv. poznatih osoba, ako to rade poznate osobe možete imati kontraefekt jer onda je to plaćeno, dakle to nije autentično. Ono što trebamo zagovarati je zagovarati da neki obični takozvani građanin kaže ja sam se cijepio i sutra mogu putovati ili ja sam se cijepila i mogu ići na koncert. Dakle, poruke moraju biti ne smije biti lažno jer kao što smo potrošili lica stožera, potrošit ćemo i ovo. Dodatno oko turizma, mislim da bi vas molila i odgovor, mi ne možemo sada ne vidjeti sinergiju između turizma.

Oprostite. Naravno da bi trebao neki komunikacijski stručnjak osmisliti cijelu kampanju i ti prijedlozi koja će na najbolji mogući način našim ljudima pokazati koji su benefiti cijepljenja, kako će im se život promijeniti odnosno hoće li se vratiti na ono staro normalno da ga tako nazovemo, dakle to je zaista pitanje za puno bolje komunikacijske stručnjake od mene, ali svakako ovo što je do sada napravljeno očito nije dobro. Nemamo dovoljno procijepljenost, daleko smo od one procijepljenosti od 80, 90% kada bi nam se život mogao vratiti u staro normalno. Slijede završne rasprave, prva je Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Njega nema. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Andreja Marić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo još nekoliko završnih misli i poruka.

Dakle, ljudi koji konkretni evo primjeri koji su naši državljani, ali žive vani odjavili su se iz HZZO-a dođu u Hrvatsku, borave tu mjesecima, žele primiti drugu dozu, međutim odgovor im je da se ne mogu cijepiti čak i ako žele platiti. Tako da se nadam, to smo raspravljali danas na odboru da će se nekakvo rješenje naći što prije da ti ljudi ne ostanu ne procijepljeni. A s druge strane i onako imamo viška cjepiva, mislim da sam danas pročitala podatak nekih 1,3 milijuna doza još uvijek stoji neiskorišteno, pitanje je i isteka roka trajanja tako da se evo iskreno nadam da ćete što prije naši to rješenje. Onda nedoumice oko trajanja covid potvrda, mnogi su se zdravstveni djelatnici pogotovo cijepili u 12. mjesecu primili prvu dozu, drugu u 1. mjesecu i sad obzirom da covid potvrda traje 210 dana znači sedam mjeseci dakle krajem kolovoza će biti istek te covid potvrde. Da li će biti potrebna i treća doza cjepiva? Dakle trebaju biti jasne upute, odgovor je na odboru bio da se eto prati mišljenje znanstvenika, struke, da se prate situacije i u drugim državama EU, mi samo pozivamo da se što prije te odluke donesu i da se jasno iskomuniciraju sa javnošću jer kažem 8. mjesec je već tu. Nadalje, problem ne dobivanja covid potvrda za osobe koje su preboljele covid-19 i cijepljene su samo jednom dozom jer su takve i upute bile ili pak oni koji su cijepljeni izvan Hrvatske, primjerice u Srbiji dakle govorim o ovom izvještajnom razdoblju, ali evo provjerili smo i pred koji dan još uvijek se ne mogu dobiti covid potvrde za te ljude tako da se evo i to nadam da će se i taj problem što prije riješiti da ne bude više nedoumica oko izdavanja covid potvrda. Još par stvari vezano uz izvješće, govorila sam da nema dovoljno podataka o mortalitetu, a o tome treba govoriti. Nažalost, 8. u Europi, 15. u svijetu, 2.000 ljudi na milijun stanovnika to se uopće ne spominje, a trebalo bi biti dio izvješća. Također smatramo da se nedovoljno sluša struka, o tome smo puno pričali, isto tako i Znanstveni savjet. U ovom izvještajnom razdoblju koliko ja imam informacije sastali su se samo jedanput, nema zapisnika, pogotovo nema javno dostupnih zapisnika i to sve nedostaje u izvješću. Zatim na odboru sam osobno pitala što je sa remdesivirom, dakle u onoj prvoj turi je utrošen 41 milijun kuna u drugoj također, prva tura je sve potrošeno, ali u drugoj ovoj pošiljci ostalo nešto neiskorištenih lijekova pa se nadam da tu neće doći do isteka roka trajanja, uz napomenu da Svjetska zdravstvena organizacija nije pokazala učinkovitost jasnu za remdesivir, ali je navodno naše povjerenstvo donijelo mišljenje da remdesivir ipak koristi. I onda me još malo me zbunilo troškovi za rukavice, na 9 milijuna rukavica 9 milijuna kuna to mi se čini dosta, ali valjda je to takav podatak. Nekako da sumiram, dakle svi skupa smo nezadovoljni sa dosadašnjom kampanjom za cijepljenje, nadamo se da ćete saslušati sve ono što ste čuli danas, nadamo se da ćete i stožer i Vlada i ministarstvo prihvatiti naše sugestije, ali isto tako i priznati svoje dosadašnje greške i to javno, upravo zato da se ljude motivira i da se stekne nekakvo povjerenje u institucije. Pozivam naravno sve građane u ime kluba i u svoje ime da se što više cijepe, da se što prije jave na cijepljenje.

Poštovani preostali kolegice i kolege. Ministre. Dakle, klub zeleno-lijevog bloka naravno već je istaknuo podržava cijepljenje i smatramo da do 70 i više postotne procijepljenosti trebamo doći isključivo pozitivnom, afirmativnom i prije svega informativnom kampanjom. Dakle, između onoga što smo danas čuli, a primjerice iz klub Mosta od nekih njihovih zastupnika gdje se su zaista navodile i potpuno krive stvari o cjepivu, mogli bi reći fake news ali koga više i briga, pa do toga da Vlada s druge strane odnosno HDZ kao strategiju cijepljenja uzima određene oblike prisile kao što je najavljeno u vezi covid potpora da će moći dobiti samo oni koji su cijepljeni odnosno valjda radnici koji su cijepljeni, smatramo da postoji između ta dva ekstrema jedno široko polje izbora i mogućnosti kako da kroz zaista otvorenu informaciju sa građanima dođemo do tog cilja visoke procijepljenosti. Dakle, protivimo se bilo kakvom obliku prisile jer vjerujemo, za razliku od MOST-a vjerujemo znanosti, ali i za razliku od vas iz HDZ mi vjerujemo u obrazovanje, u edukaciju, u informiranje, u adresiranje sumnji koje su legitimne, dakle legitimno je da si ljudi postavljaju pitanja, legitimno je da sumnjaju. Ali ono što se od nas očekuje je ne da te sumnje odmah etiketiramo i stavljamo neke kućice nego da na njih odgovorimo, da odgovorimo racionalnim argumentima. Dakle tvrdim da je stopa procijepljenosti u Hrvatskoj mogla biti bolja jer je, ako je mogla biti bolja u Austriji, u Danskoj, u mnogim europskim zemljama, onda je definitivno, ne možemo svaljivat odgovornost na stanovništvo nego moramo reći da je odgovornost i na vladi i na stožeru, možda i na svima nama, možda ovdje na svima nama s obzirom na način kako postupamo i što poručujemo i što govorimo. Da bi izbor građana za koji se zalažemo, dakle ne zalažemo se za nikakvu prisilu, neka bude izbor, ali neka bude informiran. Da bi bio informiran moramo se suzdržavati od paušalnih i populističkih ocjena kakve smo ovdje danas čuli, da je cjepivo eksperimentalno, nije eksperimentalno, da nije sigurno, čuli smo da nije sigurno.

Ako bilo kakav drugi dokaz treba da cjepivo nije štetno i da je sigurno, a da je covid štetan i nesiguran i vodi mnoge u smrt, pa šta nam više od tih brojki treba, 8.224 osobe više, dakle su umrle od covida nego što je iko imao ozbiljniju posljedicu od cijepljenja. Pa ajmo bit razumni. Dakle, pozivanje koje smo danas čuli ovdje od MOST-a na to da je slobodan izbor lišen odgovornosti prema činjenicama, da je lišen odgovornosti prema znanstvenim spoznajama, prema zdravom razumu i na kraju prema zajednici. To je stav koji smo danas čuli koji relativizira istinu jer istina onda može biti bilo šta, istina može biti bilo šta. Ali isto tako on relativizira postojanje društva. Mi nismo skupina atomiziranih jedinki koja se slučajno našla na nekakvom teritoriju, mi smo zajednica i mi smo društvo. Dakle, kada sam ja odlučivala da li ću se cijepiti jer danas se postavljalo pitanje šta se mi cijepimo, 40.g., mi nismo rizična skupina, kad sam odlučivala o tome hoću li se cijepiti odlučivala sam ne zbog straha vlastitog od covida jer nisam zaista rizična skupina nego iz razloga što sam željela doprinjeti tom postotku da pređemo 70% procijepljenosti da bi oni među nama koji se zaista ne smiju i ne mogu cijepit zbog zdravstvenih razloga mogli ostali necijepljeni, a zaštićeni. Jer smo društvo, jer ne živim u zrakopraznom prostoru, jer vjerujem da moja osobna odluka nema djelovanje samo na mene nego ima i na sve druge i na cijelo društvo. I ako ćemo se tako ponašat i ako ćemo to komunicirat građanima, dobit ćemo taj postotak, ali ne smijemo nastupati s pozicije autoriteta i naredbi nego s pozicije razumijevanja, suosjećanja i zaista davanja pravih informacija.

Evo dame i gospodo, žao mi je što nema nekih koji nisu dočekali odgovore na svoja pitanja. Ja sam tu za razgovor, međutim oni imaju potpuno pravo postaviti ista, a ja poučen nekim svojim ranijim iskustvima potrudit ću se da u Ministarstvu zdravstva brzo odgovore na iste. Međutim, ipak bih vam želio vrlo kratko reći, a istovremeno odgovoriti kolegi Bauku ovaj o onom čemu svi težimo, a to je skidanje maski i povratku u nekakvo staro normalno. Dakle, iako smo u zelenom još uvijek je virus oko nas, još uvijek se ne možemo opustiti. Čitajući sada ono što mi moji iz ministarstva šalju pročitao sam članak u kojem i Svjetske zdravstvene upućuju poruku i naglašavaju da je opuštanje prerano i to je doista tako. Ovaj virus je opasan, on je još uvijek oko nas i dok ne postignemo taj željeni opseg procjepljivanja nema opuštanja. To je ono što sam vam želio reći. Zahvaljujem vam se svima na konstruktivnoj raspravi, bilo je jako dobro. Ono što također na kraju želim iskoristiti priliku još jednom pozvati sve naše građane da se cijepe ne zbog ljudi u stožeru kojih kako čujem gase televizore, ne zbog političara nego zbog samih sebe, zbog svojih bližnjih, zbog zdravlja hrvatske nacije. Cijepljenje je najbrži i najjednostavniji put u zdravlje. Da, pa u osnovi iz ovog pitanja izuzimam službenike koji su nazočni. Zbog čega mi stvarno nosimo maske sad u saboru, koga štitimo? Svi smo cijepljeni ja mislim, dobro, ovoga dakle svi smo cijepljeni, ljudi nas gledaju, znaju da smo cijepljeni jer smo se cijepili na tv-u i dalje držimo maske i sjedimo ovako razmaknuto. Pa više bi to vrijedilo da promijenimo da im pokažemo da će se stvari vratit u normalu.

Vi još možete imat neku ručnu, ja ne moram. Poštovani g. saborski zastupniče, meni je potpuno jasno da taj stožer producira te odluke i prilagođava situaciju realnom, tako da vam je vjerovatno promaklo da je nova odluka donešena, čini mi se prošli tjedan da li u petak i upravo ukazuje to što ste vi sada rekli, a to je ukoliko smo u okruženju gdje smo svi cijepljeni mi ne moramo nositi maske. Na zadnjoj pressici je i potpredsjednik Božinović to najavio, a dapače, ali to je to pokažimo drugima što se cijepljenjem postiže to je to, samo ima ali, da bi ja ostao Arsenu, da mu ne bi ostao dužan ima ali. Ali ovako ćemo se komotno moć ponašati tek kad postignemo tu potrebnu procijepljenost do tada ne.

Evo ja sam htjela reći poštovani ministre da sve ono što ste danas čuli da shvatite kao dobronamjernu kritiku, kad sam vam rekla tu za govornicom da vas nitko ne čuje ne iz razloga da vas ne znam ponizim, ljutim se na vas nego da vam zaista prenesem od građana, možda se ne krećete dovoljno među njima, jednostavno nas zaista vas ne čuju, ne čuju stožer, ne čuju članove stožera, kad se pojavite na ekranu jednostavno na jedno uđe na drugo izađe, ne čuju vaše poruke, očito ne čuju. Znači nešto u toj komunikaciji treba mijenjati. Ovdje je evo kolegica Sandra izvrsno govorila koji su dobrobiti cijepljenja, to ljudima jednostavno nije jasno, očito im nije jasno jer da im je jasno imali bi veću procijepljenost od 37% Dakle, treba mijenjati na neki način komunikacije, uvesti druge ljude u komunikaciju, među građane naći komunikacijske stručnjake koji će te poruke znati prenijeti ljudima [[Upadica Sanader: vrijeme.]] Hvala. Ja sam taj koji uvijek govori da treba razgovarati i apsolutno vas slušam i ne ljutim se na vas. Međutim, s druge strane mi je vrlo čudno jer još uvijek imate ljudi zamislite koji nas sreću i na poslu i u gradu i prilikom putovanja i traže informacije i nemamo dojam, eto komentirali smo ni kolega Capak ni ja da smo toliko omraženi i da naše informacije koje su temeljene na stručnim izvorima ulaze svima kroz jedno, a izlaze kroz drugo uho. Ja doista vjerujem s obzirom da moje poruke sve su usmjerene ka dobrobiti hrvatskog naroda, usmjerene naravno ka stabilnosti zdravstvenog sustava da su one toliko loše da ih netko više ne želi čuti. Međutim, možda ste u pravu, ne želim o tome polemizirati sada. Ono što ću i dalje raditi svjesno i savjesno svoj posao od početka krize, promovirati cijepljenje, promovirati znanstvene i stručne stavove i raditi na dobrobit hrvatskog naroda. Uvijek ima mjesta za poboljšanja, vi to uostalom sami uvijek kažete, ja samo govorim ono što ste vi uvijek rekli, a istina je da zapravo nije točno da vas ljudi ne čuju. Ja nisam davno već nisam u stožeru, ali redovito slušam što ljudi pričaju o tome što ste odluke donijeli, koje ste odluke donijeli. Ono što predstavlja problem je da se svaka ta odluka izvrše onako kako kome to otprilike odgovara i već se napada u startu i to je ono što čini nevolju da se zapravo šumu u tim svim informacijama onda do ljudi zapravo ne dođe prava informacija na šta se nešto odnosi. Dakle, ja mislim da ima mjesta za poboljšanja, a tu je bilo i nekih dobrih prijedloga, ali ne mislim da se riječ koju govori stožer ne dopire do naših ljudi, a to je dokaz, a to je da nam se cijepljenje zapravo primarnom dozom iz dana u dan ipak povećava u odnosu na protekla tri tjedna, dakle neke stvari ipak dolaze do ljudi.

zaključujem raspravu glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.